Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Izvolite. Cijenjene zastupnice, cijenjeni zastupnici. Pred vama je drugom čitanju Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo koje je nadležno za rješavanje u žalbama u postupcima javne nabave, u postupcima davanja koncesija i odabira partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Važeći zakon o državnoj komisiji kroz 23 zakonska članka uređuje pitanje statusa članova državne komisije, zatim postupak imenovanja i razrješenja, trajanje mandata i unutarnju organizaciju, ali su se zbog određenih pravnih praznina u praksi pojavile određene dvojbe i različita tumačenja istih odredbi. Pravne praznine postoje u vezi sa imenovanjem i razrješenjem članova komisije odnosno prestankom njihova mandata specifičnije, zatim njihovim radno-pravnim statusom i pravima članova državne komisije po isteknu njihova mandata i stoga smo ocijenili da je nužno dodatno urediti ova pitanja. Nedostatnost reguliranja radno-pravnog statusa članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave je isto tako prepoznata u okviru Akcijskog plana za Strategiju suzbijanja korupcije i stoga je izmjena i dopuna zakona o državnoj komisiji kao mjera ušla i u prijedlog Akcijskog plana za sprečavanje korupcije za 2019. i 2020.g. te se provedbom odnosno donošenjem ovog zakona provodi i mjera iz tog akcijskog plana. Kako predlažemo kroz konačni prijedlog urediti ova pitanja? Uređenje radno-pravnog statusa se postiže na način da se usklade prava i obveze članova pri čemu se uvažava činjenica da su članovi komisije i predsjednik odnosno predsjednica komisije obveznici primjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa i u smislu tog zakona se smatraju dužnosnicima, a nisu navedeni i na njih se ne primjenjuju pravila Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Ovim prijedlogom zakona se reguliraju osnovna prava, poput prava na godišnji odmor, pravo na bolovanje, naknadu troškova prijevoza s posao i s posla, naknada za službena putovanja i putne troškove koje su vezane uz obnašanje dužnosti. Isto tako se propisuju druga prava članova državne komisije u svezi sa obnašanjem dužnosti kao što su pravo na naknadu plaće nakon prestanka mandata, dakle nakon prestanka obavljanja dužnosti i pravo odabira između ostvarivanja prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti ili pravo povratka na rad. Propisuju se isto tako odredbe kada mandat članova državne komisije prestaje po sili zakona, dakle istekom roka na koji je član imenovan, smrću, danom razrješenja odnosno danom odluke o razrješenju. Kao način odabira kandidata za članove državne komisije u odnosu na trenutno važeći zakonski prijedlog propisuje se javni poziv i također se propisuju okolnosti kada Vlada RH može predložiti imenovanje vršitelja dužnosti člana DKOM-a u slučaju da taj član je na dugotrajnom bolovanju, na rodiljnom ili roditeljskom dopustu ili zbog nekog drugog opravdanog razloga dugotrajno odsutan.

Evo ovo je ukratko dakle suština zakonskih izmjena i razlike između prvog i drugog čitanja. Hvala vam lijepa na pažnji. Zahvaljujem državnoj tajnici. Krećemo s replikama, prvi je na redu poštovani kolega Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Javne nabave tj. ove tehničke izmjene za Državnu komisiju za kontrolu javnih nabava je vrlo bitno transparentnost u RH u biti je najveći problem su javne nabave koje su kartelskim slučajem od najmanjih javnih nabava lokalne razine do europskih projekata su u biti uništili konkurenciju i konkurentnost što znači da danas imamo ogroman problem kod javnih nabava i zbog toga imamo problem ne povlačenja sredstava iz EU. Znači javne nabave su funkcionirale na način kao što je u klubu u Slovenskoj 9 gdje je se dogovaralo di su bili predstavnici pravosuđa, izvršne vlasti, ministri koji su dogovarali oko poslova Janafa, Krš-Pađene, znači namještale su se javne nabave.

Evo naglašavam da se ovim izmjenama i dopunama rješavaju statusna pitanja članova komisije odnosno ujednačavaju se prava i obveze koji članovi imaju po određenim propisima. A što se tiče primjera koji ste spomenuli, u samom Zakonu o javnoj nabavi postoje dakle prekršajne i kaznene odredbe u slučaju da do takvih pojava dođe prema kojima se onda počinitelji istih mogu i goniti. Hvala lijepo predsjedniče, uvažena državna tajnice. Tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba MOST-a po pitanju javnih nabava i izmjena ovoga zakona gdje državna komisija za kontrolu javnih nabava i mora imati važnu i značajnu ulogu u reguliranju ravnopravnosti javnih nabava ovaj i da bi zaustavili uništavanje konkurencije. Kao što sam rekao, kartelski način dodjeljivanja poslova kroz fiktivne nekakve javne nabave gdje su se namištali poslovi, namještali od razina lokalne samouprave gdje su se mijenjale žarulje i svjetiljke do velikih javnih nabava koje su jednostavno iz europskih fondova dovele na razinu da je konkurencija propala. Zbog toga što su tako funkcionirale javne nabave, tko je bliži sa šefom Janafa, šefom HEP-a, šefom nekakve lokalne tvrtke, dovelo je do toga da su propale brojne javne nabave tj. da su sredstva iz EU kao što je „Aglomeracija Sinj“ koja je dovedena pod upitnik zbog lošeg rada, kako lokalnog vodovoda, lokalne samouprave, Hrvatskih voda, dovedene su pod upitnik tako značajni projekti koji su bitni ne samo za lokalnu samoupravu nego kao strateški projekt RH. Vrijeme je, ne samo da na papiru to mijenjamo, ove izmjene idu k tome da budu transparentnije i javnije i imenovanja i sam postupak javnih nabava, međutim vrijeme je da napokon stanemo na kraj kartelskim javnim nabavama koje su organizirane priko razno raznih klubova ne samo u Slovenskoj nego i na nižim razinama. Jel što je uzrok tome? Odlazak naših ljudi najkvalitetnijih u treće zemlje, propadanje tvrtki koje su puno kvalitetnije nego one što dobijaju poslove i na ovaj način jedino moremo spriječiti zaustavljanje odljeva ljudi. Stanka je odobrena. Javlja li se još netko? Kolega Tušek, izvolite. Evo ja bi također u ime Kluba zastupnika HDZ-a tražio stanku kako bismo se svi zajedno još jedanput konzultirali oko važnosti Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave koje su pred nama, o svim važnostima i kvaliteti novina koje se u tom zakonu odnosi kako bi se što transparentnije i što kvalitetnije organizirao rad Državne komisije za postupak, kontrola postupka javne nabave. Smatramo da je ovaj prijedlog zakona i više nego neophodan, smatramo da on izjednačuje ne samo u obveznom već i u pravima ljude koji su u komisiji za postupak javne nabave, a također da i razmotrimo sve ostale argumente koji su se izdali na različitim radnim tijelima HS, prije svega da se podsvijestimo na važnost diskusije koja je bila na sjednici Odbora za gospodarstvo HS koje se generalno govorilo i raspravljalo o pravima državnih dužnosnika, a u kontekstu i prava koja će ostvarivati članovi komisije za postupak javne nabave, o održivosti ovakvog modela koji u ovom trenutku imamo i o činjenici da svi zajedno moramo ozbiljno razmislit o tome kako gledamo prava državnih dužnosnika u kontekstu činjenice da javnost te iste dužnosnike osuđuje na način da imaju određena prava koja prema percepciji javnosti ne bi trebali imati, a s druge strane znamo i svjesni smo da ti isti dužnosnici su u mnogočemu ograničeni u smislu realizacije svojih poslovnih i karijernih prava nakon obnašanja svojeg dužnosničkog mandata. Smatramo da je ovaj zakon kakav jest i više nego potreban i smatramo da kada raspravljamo o njemu treba raspravljati uistinu argumentima, argumentima struke, a ne ići u kontekst jeftinog politikanstva za koje nema nikakve potrebe u kontekstu donošenja ovoga zakona. Hvala lijepa. Dobro, i ta je stanka naravno odobrena. Javlja li se još netko? Onda nastavljamo u 9 sati i 55 minuta.

Molim državnu tajnicu da dođe ponovo za govornicu kako bismo nastavili sa drugom replikom. Poštovana kolegica Danica Baričević, izvolite. Uvažena državna tajnice, kako ćemo spriječiti mogući sukob interesa između člana DKOM-a i subjekta recimo privatnog ili javnog s kojim član ima sporazum o povratku na rad? Cijenjena zastupnice, hvala vam lijepo. Zakonom o javnoj nabavi, čl. 433. već je propisano da član Državne komisije mora izuzeti se od rada u takvom konkretnom predmetu, kada je u poslovnom odnosu sa strankom u postupku a budući Državna komisija postupa i po Zakonu o općem upravnom postupku koji je primjenjuje u žalbenim postupcima i taj zakon uređuje da se službena osoba kada odlučuje o upravnoj stvari sa kojom je povezana, da se iz postupka treba izuzeti, tako da je ustvari to već riješeno dvama drugim zakonima. Poštivana državna tajnice, molila bi vas da malo pojasnite čl. 7 c stavak 6. kako stvar funkcionira u praksi, naime, vezano uz povratak na posao, nakon isteka mandata, bilo u javni ili državni sektor, naime tu je lijepo navedeno da nakon što istekne mandat, u roku od 15 dana treba izdati zamolbu da se vrati na posao, u roku od 45 dana treba se izdati rješenje, u to vrijeme se može primati plaća puna 60 dana. Međutim, prema ovom stavku 6. ako poslodavac nije donio odluku o povratku ili član, viši član Državne komisije ne želi prihvatiti tu odluku, da li možda tu postoji nekakva mogućnost zlouporabe? Jer sam gledala, plaće su recimo 12,500 do 14 600 kn kao članovima Državne komisije i sad se morate vratiti na posao gdje je plaća, ne znam, 10 000 kuna. Da li onda može se dogoditi situacija, ja se ne želim vratiti pa se ono, izmulja na neki način? Hvala vam lijepo na pitanju. Pa mislim da je zakon dovoljno jasno regulirao mogućnost povratka odnosno mogućnost za člana komisije da se ili vrati na posao sa kojeg je došao, dakle ukoliko je to bilo stalno radno mjesto i na taj način ima ugovor odnosno rješenje o rasporedu ili da koristi mogućnost naknade u razdoblju od 6 plus 6 mjeseci. Dakle, ovo je pisano analogno pravima državnih dužnosnika pa iz toga bih zaključila da ustvari ne postoji neka mogućnost zlouporabe kao što to dakle isto kao što ne postoji u drugim propisima. Poštovana državna tajnice, uz harmonizaciju s pravnom stečevinom EU-a, ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, uređuju se i pitanja, statusna pitanja, materijalna prava članova komisije za vrijeme dok im mandat traje ali i po proteku mandata, njihovog mandata u komisiji.

Da, točno ste iznijeli, dakle oni nisu državni dužnosnici, to ne mogu niti biti zbog direktive o pravnoj zaštiti koja propisuje da osobe ne mogu politički imenovane kao što su to državni dužnosnici i ovim prijedlogom zakona smo ustvari željeli ispraviti određene nejasnoće koje se javljaju, odnosno zakonsku prazninu koja se pojavljuje u praksi a to je da članovi komisije imaju obaveze po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa a posljedično tome i nemogućnost rada u određenim institucijama odnosno pravnim subjektima a nisu u tom smislu zaštićeni klauzulom 6+6, pa je onda to jedno od pitanja koja se ovim zakonskim izmjenama rješava. Uz to se rješavaju i druga materijalna prava poput prava na bolovanje, prava na godišnji odmor [[Upadica predsjednik: Hvala.]] i drugih… Kolega Habijan, izvolite. Hvala lijepo. Evo imat ćete priliku možda na moje pitanje zapravo nastaviti sve odgovore jer se zapravo na neki način nastavljaju ono što je rekao i kolega Begonja, dakle ako iščitavamo ovaj članak odnosno odredbe čl. 2. i 3. konačnog prijedloga zakona, zapravo se stječe određeni dojam da se članovima DKOM-a daju određene financijske beneficije, da se stječu neka nova materijalna prava, pa zapravo a o tome je zapravo bilo govora i na pojedinim odborima, dakle u tom smjeru, pa vas molim ako možete zapravo pojasniti da li će to isto utjecati na povećanje proračuna odnosno budžeta samog DKOM-a odnosno kako bi otklonili zapravo te nejasnoće? Materijalna prava se samo preciznije uređuju i ona ni na koji način ne prelaze materijalna prava koja imaju ostali zaposlenici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji su državni službenici, dakle ne ide se nigdje preko tih prava koja su dana njima kao državnim službenicima. Što se tiče samog budžeta, za provedbu ovog zakona su osigurana sredstva odnosno planirana u državnom proračunu, možda samo iznijeti jedan zanimljiv podatak da je sa osnovu naknade za pokretanje žalbenog postupka u proračunu uplaćeno u 2019. g. 17 milijuna kn a to je 6,8 milijuna kn više od sredstava planiranih za potrebe rada komisije. Dakle, tu je državni proračun u plusu. Poštovane tajnice, dali ste odgovor kolegici u vezi one teme koje smo raspravljali maloprije od početka rasprave i vašeg izlaganja, međutim ja bi vas molio da malo pojasnite drugu kombinaciju koja se može desiti a to je član komisije sudjelovao u postupku gdje je bila pravna osoba kod koje se on može zaposliti nakon što mu prestaje mandat u Državnoj komisiji. Znači u momentu kad je bio član državne komisije odnosno prije toga nije radio kod te pravne osobe, međutim nakon toga se hoće zaposliti kod te pravne osobe, što se u tom slučaju dešava, da li ima nekakva ograničenja? Ja sam o tome govorio i prošli put u svojoj raspravi, vidim da se to ništa nije promijenilo, pa ako vam nije problem da to malo pojasnite. lijepo. Dakle, vi se referirate na situaciju u kojoj član komisije nije radio u privatnom pravnom subjektu prije svog mandata u državnoj komisiji. Pa tu se primjenjuju kao što sam rekla odredbe o sprečavanju sukoba interesa u slučaju da je odlučivao o pitanjima iz tog pravnog subjekta onda ne bi mogao obavljati upravljačke poslove u tom pravnom subjektu u razdoblju na način kako to propisuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa odnosno ako se odluči može koristiti ovu tako da kažem zaštitnu klauzulu naknade plaća u ukupnom roku od 12 mjeseci ako prije toga se ne zaposli u javnom ili privatnom subjektu. Izvolite. Uvažena državna tajnice. Dakle, cijeli zakon odnosno cijela izmjena iz zakona ide iz razloga što je riječ o državnim dužnosnicima koji imaju prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa određenih stvari, a to ovdje nije regulirano. Ni čini vam se da bi bilo neusporedivo bolje da smo napravili izmjenu i dopunu ili novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa tu to definirali jer ćemo otprilike u jednom dijelu slično, ali u manjem dijelu slično raspravu raditi i na drugom zakonu koji danas imamo. Dakle, vi ste išli u zakonu regulirati ono što je bio problem, a što bi trebalo meni se čini ipak regulirati u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa i onda ne bi imali problema, ne bi mijenjali zakone da vi to ugrađujete nego to bi bilo tamo, pa me zanima nekako vaše razmišljanje i vaš stav. Cijenjena zastupnice, to je svakako relevantno pitanje da li treba na drugačiji način urediti pitanje sprečavanja sukoba interesa, međutim mi smo pristupili izmjenama ovog zakona jer su se u praksi događale situacije da osoba koja je radila kao član državne komisije po prestanku svog mandata nije mogla obavljati određene poslove odnosno nije se mogla zaposliti, a ni na koji način onda nije bila zaštićena u smislu tržišta rada. Da li to pitanje treba cjelovitije i drugačije rješavati, mislim da se naravno o tome se uvijek može i treba razgovarati. Poštovana državna tajnica. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ima devet članova, status tih članova treba dobro urediti i sami ste rekli da se ovim zakonom ustvari popunjavaju pravne praznine kako bi svima sve bilo jasno, obzirom na važan posao koji ta komisija obavlja, čini se da ima pune ruka posla, kada se baci pogled samo na njihovu stranicu. Pa me zanima imate li možda podatak koliko predmeta Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je obradila do sada i koliki postotak tih žalbi koje su uložene je opravdan? Evo kada gledamo broj žalbenih predmeta o kojima rješava komisija, mogu iznijeti podatke za protekle godine. 2019.g. je prema izvješću o radu DKOM-a zaprimljeno 1194 žalbe, u 2020. izvješće još nije završeno, ali imamo preliminarne podatke 1089 žalbi, a u 2021.dakle do današnjeg datuma 300-njak žalbi koje pokrivaju i javnu nabavu i postupke koncesija. To sve govori u prilog tome da je visok broj žalbenih predmeta o kojima rješava komisija i u prilog tome da doista treba voditi računa o tome da to jesu ljudi koji sa svojim stručnim kompetencijama mogu taj posao kvalitetno odraditi. U prosjeku se usvoji između 47 do 52, 53% žalbe. Izvolite. Poštovana državna tajnice. Vjerujem da je točan podatak kako je ukupna vrijednost na godišnjoj razini javne nabave u Hrvatskoj oko 43 milijarde kuna, što s obzirom na broj kako ste maloprije spomenuli žalbenih postupaka govori o važnosti i značaju rada državne komisije. Stoga ovim zakonom se doprinosi njihovoj transparentnosti odnosno neovisnosti u radu. No ono što mene interesira, imate li podatak koliko u prosjeku traje žalbeni postupak na razini državne komisije?

Kao što ste i sami istakli izniman je volumen, financijski volumen predmeta o kojima komisija odlučuje i koji se provode kroz postupke nabave. Zakonski rok za rješavanje predmeta je 30 dana, državna komisija odlučuje ispod tog roka, dakle prosjek je ako se ne varam 27 dana za rješavanje predmeta od trenutka od kada se kompletira dokumentacija. A kod predmeta koji su vezani uz povlačenje sredstava EU njima se u postupcima daje prioritet i oni se rješavaju u još kraćim rokovima, upravo iz razloga da se osigura što brže povlačenje europskih sredstava. Svjesni smo činjenice naravno da bi odnosno svi bismo voljeli da to sve skupa bude i još brže, ali pravna zaštita je nešto što je direktivom propisano kao pravo svakog tko sudjeluje u žalbenom postupku i to se pravo ne može osporiti. Gospođo državna tajnice. Pa recite mi predviđene su nagodbe u predmetima kartela i tajnih kartela, recite mi zašto i u drugim povredama Propisa o zaštiti tržišnog natjecanja nisu predviđene također nagodbe, te zašto su smanjenja, umanjenje kazne za 10 do 20%, a ne kao što je bila u prijedlogu zakona 20 do 30% Pitanje kartela odnosno zabranjenih sporazuma na tržištu će biti i u raspravi kod slijedećeg zakona, a ove postotke koje ste spomenuli smo u konačnom prijedlogu zakona utvrdili sukladno praksi drugih zemalja koje imaju nešto više iskustva u rješavanju takvih zabranjenih sporazuma na tržištu i sukladno praksi Europske komisije koja odlučuje o povredi temeljnog Ugovora o funkcioniranju EU, dakle prema tome su analogno određeni i ovi postoci oslobođenja od kazni. Zahvaljujem državnoj tajnici, možete se vratiti na mjesto. Mi ćemo sada dalje nastaviti s radom, samo prije toga najava za sutra. Dakle, krenut ćemo u pola 10 sa raspravama o amandmanima, očitovanje na amandmane, imamo ih već 10 za jučerašnji zakon, vidjet ćemo danas kroz dan da li će ih biti još. Nakon toga idemo sukladno dnevnom redu i u 12 sati bit će glasovanje. Žele li sada predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a i poštovani kolega Marin Miletić, izvolite.

U prvom čitanju iznio sam neke prijedloge, primjedbe na prijedlog zakona kakav je bio u prvom čitanju i neću ih sada ponovno ovdje govoriti i ponavljati. Jedno od mojih primjedbi vlada i ministarstvo su usvojili, pa vršitelji dužnosti koji će u budućnosti eventualno zamjenjivati članove državne komisije ipak neće birati vlada nego ovdje HS. Doduše, u prihvaćanju moje primjedbe i prijedloga vlada je žrtvovala javni poziv vjerojatno percipirajući ga kao nepotrebni gubitak vremena. Međutim, ja se s takvim, ali i nekim drugim rješenjima ovoga konačnog prijedloga ne mogu u cijelosti složiti. Zato sam podnio dva amandmana na ovaj prijedlog zakona za kojeg vjerujem da se mogu prihvatiti i da će barem malo unaprijediti zakonski tekst. Oba moja amandmana zapravo problematiziraju jednu te istu temu, a to je način izbora članova državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kao i njihovih eventualnih zamjenika tzv. vršitelja dužnosti. Ako pogledate moje amandmane vidjet ćete da je njihov cilj povećati transparentnost izbora članova državne komisije, a cilj je amandmana i da se čuva i jača integritet svih tijela koja sudjeluju u procesu izbora članova državne komisije, kao i da se poštuje elementarno ustavno i demokratsko pravo da svi u Hrvatskoj moraju imati mogućnost pristupa javnim službama i javnim dužnostima pod jednakim uvjetima. Prije svega trebamo biti svjesni da aktualni Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave kakav je na snazi uređuje jedan potpuno netransparentan postupak imenovanja članova državne komisije. Po važećem zakonu vlada bez javnog poziva ili javnog natječaja neformalnim putevima i metodama vadi kandidate za članove državne komisije, izrazio bih se slikovito, iz šešira. Ne znam kako to u praksi izgleda, možda premijer ili neki ministar digne telefonsku slušalicu i nazove nekoga po principu „halo bing, jel bi bio član državne komisije“, a nakon toga vlada šalje ovdje nama u HS njihove kratke životopise kako bi saborski zastupnici mogli odlučiti o izboru članova. Naravno, malo sam karikirao ovu situaciju, ali doista se postavlja pitanje po kojem principu su imena i prezimena svih dosadašnjih članova državne komisije uopće došla pred vladu? Po kojem principu su imena i prezimena svih dosadašnjih članova državne komisije uopće došla pred premijera? Ovaj konačni prijedlog uvodi zato u postupak kandidiranja institut javnog poziva, dakle ne javni natječaj nego javni poziv. Kako smo posljednjih dana kroz paljbu između vlade i predsjednika republike mogli naučiti postoje bitne razlike između javnog natječaja i javnog poziva, prije svega u pravima kandidata koji se na njih prijavljuju i u razini transparentnosti i pravne zaštite koja je kud i kamo snažnija kod javnih natječaja. Ali s obzirom da smo kod imenovanja članova državne komisije dosad imali potpunu samovolju vlade oko prijedloga kandidata i uvođenja javnog poziva je nekakav mali korak naprijed, ali daleko od prave formalne profesionalizacije tog posla i te dužnosti. U tom smislu podnio sam amandman na čl. 4. konačnog prijedloga gdje se barem uređuje način objave javnog poziva i njegovo trajanje kao najminimalniji uvjeti zakonitosti i transparentnosti javnog poziva. Mislim da je to neki minimum pravila oko javnog poziva koji bismo trebali propisati i urediti zakonom. Moj drugi amandman na čl. 6. tiče se onih iznimnih situacija gdje treba privremeno imenovati vršitelja dužnosti člana državne komisije bilo zbog toga jer neki član dulje vrijeme je opravdano spriječen obnašati dužnost ili je nekom članu prestao mandat. Naime, konačni prijedlog zakona ovako kako je napisan dovest će do toga da ćemo imati tri različita postupka, tri različita režima za imenovanje članova komisije. Zato predlažem amandman koji bi sve to pojednostavio i uveo jedan jedinstveni režim imenovanja članova Komisije u svim slučajevima. Smatram kako ne smijemo imenovati, kako ne smije ime uštede vremena žrtvovati transparentnost postupanja. Državna komisije nije tijelo koje bi bilo onemogućeno raditi, ako bi se i dogodila situacija da nedostaje jedan ili dva člana u određenom kraćem periodu dok se ne provede puni postupak imenovanja novih članova ili vršitelja dužnosti. Predlažem stoga predstavnicima Vlade da razmotre i prihvate predložene amandmane jednako kao što su razmotrili i prihvatili moju primjedbu iz prvog čitanja. Amandmani su dosta podrobno i argumentirano obrazloženi pa pozivam kolegice i kolege zastupnike da ih razmotre. Osim svega navedenoga u prvom čitanju, prigovorio sam da je ovaj zakon trebao biti dio paketa, s novim zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Naime, članovi Državne komisije, nakon što im završi mandat, i mislim da je ovo vrlo važno istaknuti i reći glasno, da se čuje, vrlo lako se mogu naći u potencionalnom i stvarnom sukobu interesa obavljajući privatne poslove koji su, opet, usko povezani s poslom kojeg su obavljali prethodno u Državnoj komisiji. Mislim da su tu mogućnost za sukob interesa, ali i za korupciju vrlo velike i treba ih zakon prevenirati, zakonom ih ukloniti.

U svakom slučaju, Klub Mosta će svoj konačni stav o ovom konačnom prijedlogu zakona zauzeti tek nakon što vidimo kako će Vlada odgovoriti na amandmane koje sam podnio. Hvala. Idemo na drugu raspravu, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite.

Govorimo o javnoj nabavi, a ja ću, da budem plastičniji, ovdje pročitati jednu javnu nabavu iz elektroničkog glasnika javne nabave, koja nije fiktivna, ona je stvarna i nije jedina takva koja je u elektroničkom oglasniku.

Dakle ovo je iz elektroničkog oglasnika javne nabave. Dakle netko tko je obveznik javne nabave usudio se napraviti javnu nabavu poput ove, odnosno prilagoditi nabavu apsolutno od slova do slova, od riječi do riječi u milimetar točno jednom proizvođaču automobila. Dakle u milimetar je specificirana širina, dužina, u gram masa automobila. Je li sustav ne valja ili mi koji donosimo zakon, je li smo mi normalni kad se ovakvi natječaji koji su skroz legalni mogu plasirati? A u Hrvatskoj ima samo jedan distributer ovih automobila, ne 5 nego 1, a možda je ovaj natječaj raspisala i Vlada pa će možda kupiti i 100 automobila istog dobavljača i sve je legalno jer samo jedan dobavljač može udovoljiti ovim propozicijama. Samo jedan jedini. Sad kad govorimo o javnim nabavama, vidjeli smo ovdje da je, jasno, da je to namješteno. A s druge strane, osobe koje provode javnu nabavu, oni su u tolikom strahu od te javne nabave, ja sam i osobno sudjelovao u procesima javne nabave, pa to je sve jako ozbiljno, kuverte se otvaraju, zatvaraju, potpisuje se 5 puta, 100 pečata, ne daj Bože da pogriješiš i onda ti je najlakše zapravo kad si nešto malo nesiguran da te netko ne bi prozvao, znaš što napraviš? Poništiš natječaj i onda imamo situaciju da se neke javne nabave i po 3, 4 godina provode. Po 3, 4 godine. A katkad se to radi europskim novcima i zbog straha od greške od kontrole, normalno, čovjek se boji svega danas i jednostavno mi ne provodimo javne nabave, ne uzimamo, ne konzumiramo taj novac EU-a. A s druge strane, najurednije prolaze javne nabave poput ove jer su savršeno legalne i u redu. I nema nikakvog problema. Kad govorimo o farmaceutskoj industriji, odnosno o našem zdravstvenom sustavu, tu imamo jedan golemi problem, ja ću sad bit konkretan, npr. lokalna, evo šibenska bolnica npr., u mom Šibeniku, dogovore nabavu nekog lijeka po cijeni koja je ne znam, 5 kn neki lijek. Sutra s nekim dobavljačem, nekom farmaceutskom tvrtkom, sutra država taj isti lijek nabavi po 4 kune. Smije li se razvrgnuti ovaj lokalni natječaj bolnice ili ne smije? Ili suprotno, država kupi po 5 kn, a šibenska bolnica kupi po 4 kune. Smije li država razvrgnuti natječaj? Dakle, ovo su golemi problemi o kojima nitko ne govori, ovo su stvari jednostavno nedefinirane a jedina stvar je koja je bitna, da je sve ispečatirano, ispotpisivano, da kad neko dođe u kontrolu, da kaže sve je u redu, sve štima, nema nikakvog problema a zapravo ništa ne valja. I naposljetku, još jedan veliki problem u samom procesu javne nabave, a to su te famozne žalbe. Svatko tko se natjecao, ponovit ću, svatko tko se natjecao u procesu javne nabave, može se zbog neosnovanog razloga žaliti. I to odgađa proces odnosno odluku mjesecima i mjesecima. Ja konkretno sad znam nekoliko slučajeva gdje su neki državni natječaji zaustavljeni zbog toga što je netko jednostavno bio uporan i dok nije dobio neki drugi poslić sa strane, on se žalio, žalio, žalio, blokirao, blokirao, blokirao. I sad naposljetku ta najjeftinija cijena. Osobno sam bio svjedok kada se sve po zakinu, izabrao ponuđač koji je imao najnižu cijenu, triput nižu od onoga koji je bio konkurencija, triput nižu a na koncu je ta cijena zbog troškova održavanja, zbog VT radova, zbog 101 razloga bila 20% veća od ovog prvotnoga. I sve je legalno. Sve je apsolutno legalno. Dakle, imamo jedan sustav koji zapravo ne funkcionira. Treba uvesti reda u ovoj sustav. Ajmo početi sa nekim najsmješnijim stvarima koje jednom prosječnom građaninu nisu baš toliko smiješne, kao što je nabava automobila. Ne može netko specificirati automobile u milimetar i tražiti tobožnju poštenu javnu nabavu, za nabavu osobnog automobila. Idemo sada na treću raspravu, Klub zastupnika Domovinska pokreta, poštovani kolega Daniel Spajić, izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Što povezuje samo na prvi pogled uljuđenog Europejca premijera Plenkovića sa ekipom poput Lukašenka i nasljednika Fidela Castra? Povezuje izvješće u indeksu korupcije koje redovito izdaje Transparency a čije zadnje izdanje pokazuje kako Hrvatska, Bjelorusija i Kuba dijele 63. mjesto. Niti ocjena drugih relevantnih međunarodnih institucija poput Svjetskog ekonomskog foruma nemaju ništa bolju ocjenu sadašnjeg stanja u Hrvatskoj. Ono što posebno zabrinjava je činjenica kako prognoze tih izvješća za budućnost nisu pozitivne pa smo recimo po orijentiranosti Vlade na budućnost tek na 105. mjestu u svijetu. S time se slažu i građani RH među kojima čak 73% smatra kako idemo u krivom smjeru međutim Vlada ignorira sve te činjenice. Pa podsjeća na vic o čovjeku koji je vozeći po autocesti u krivom smjeru čuo na radiju obavijest za vozače da pripaze na opasnog vozača koji vozi u krivom smjeru, on je rekao ma ne vozi samo jedan, svi voze u krivom smjeru. Najbolji primjer te potpune odlijepljenosti od naše stvarnost je odnos prema sudstvu. Kakvo je stanje u našem sudstvu, svi znamo, a relevantno istraživanje pokazuje da je po efikasnosti tek 140. na svijetu. Međutim, u nedavnom predstavljanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Vlada bez ustezanja i srama navodi kako je od velike važnosti da se nastavi daljnji razvoj nepristranog i učinkovitog pravosuđa. Također, tvrdi kako im je cilj podizanje učinkovitosti države u provedbi reformi iako su im sve reforme propale većinom prije nego što su uopće i pokrenute. Da Vlada potpuno ignorira znakove kako nam je potreban snažan zaokret a ne daljnji razvoj u sadašnjem smjeru, pokazuje odnos prema javnoj nabavi koja ima sve snažniji utjecaj na hrvatsko gospodarstvu. U periodu od 2017. do 2019. g. udio u javnoj nabavi je rastao sa 13 na 16,5%

Kad je već kod zbog nepovoljne strukture gospodarstva značaj javne nabave toliko velik i kad se na njenu učinkovitost toliko računa u podjeli EU sredstava, ozbiljna Vlada pristupila bi temeljitim izmjenama tog sustava jer biti jedna od najkorumpiranijih zemalja u EU i šire, ne bi bilo moguće da imamo uređen sustav javne nabave. Više puta smo upozorili na primjer digitalizacije zdravstva gdje su stotine milijuna kuna čekale da se pokrene javna nabava. Onda je posao nadzora digitalizacije zdravstva dobio ni manje ni više bivši Sanaderov ministar zdravstva koji kao ministar nije bio sposoban obaviti taj posao. Isto tako nekadašnja potpredsjednica vlade zadužena za gospodarstvo nije znala napraviti strategiju razvoja, ali se prosvijetlila nakon izlaska iz vlade, pa je kao konzultant Svjetske banke to napravila, ali je to vladu koštalo dodatnih 5 milijuna EUR-a. Nakon ovakvih primjera javne nabave ne čudi se što građani sve više gube povjerenje u institucije, ali i u optimizam vezano uz budući razvoj zemlje Hrvatske. Osim što jedan od ključnih pokretača korupcije niz primjera pokazuje kako je sadašnja javna nabava neučinkovita i nepouzdana. Jedan primjer smo mogli vidjeti prije par dana. Po 12-ti put pao je iznimno važan natječaj za rekonstrukciju pruge prema Rijeci jer je tvrtka iz Srbije za 5.000 kuna uložila žalbu na posao vrijedan od 2 milijarde kuna. Ukratko, mi u Domovinskom pokretu ovakve zakonske izmjene ne smatramo instrumentom antikoruptivnog učinka kako se to navodi u prijedlogu. Umjesto tijela koje pasivno obrađuje žalbe na postupke javne nabave Hrvatskoj treba stručno tijelo koje će djelovati proaktivno. Za početak napraviti detaljnu i nepristranu analizu dosadašnjih problema u provedbi Zakona o javnoj nabavi te poduzeti konkretne mjere za stvarno suzbijanje korupcije i maksimiziranje učinka javne nabave na ukupni gospodarski razvoj. Ovakvih alibnih institucija koje su uglavnom same sebi svrha hrvatski porezni obveznici ionako na svojoj grbači imaju i previše. Ja kad čujem riječ javna nabava, puno puta sam sudjelovao u tim procesima, odmah mi na um pada nepotizam, korupcija, politička trgovina. Jučer smo imali aktualni sat i navečer upalite dnevnik i vidite koje kakva prepucavanja, ali nema pitanja koje je gospodin Škoro postavio za gospođu Đurić iz SDSS-a, gospođu koja je potpisala 1700 štetnih rješenja za RH. Sve će to platiti porezni obveznici. Sve će to platiti porezni obveznici. To je politička trgovina. Hvala vam lijepo.

Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, vrijednost javne nabave u Hrvatskoj procjenjuje se kao što je danas već rečeno na oko 40 milijardi kuna godišnje. Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave odlučuje o žalbenim predmetima vrijednima stotine milijuna EUR-a i uloga joj je na neki način osigurati prvu liniju obrane od zlouporabe u postupcima nabave. A isto tako kroz objave svojih odluka održati visoku stručnu razinu pravne sigurnosti za sve sudionike u procesu javne nabave. Sve to za sobom povlači i ogromnu profesionalnu i ljudsku odgovornost članova DKOM-a koji su obveznici koji su obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa te se smatraju dužnosnicima u smislu tog zakona, a pri tom se na njih ne primjenjuju pravila Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Nedostatak reguliranja njihovog statusa je prepoznat i u Akcijskom planu za strategiju suzbijanja korupcije kao koruptivni rizik i upravo i zbog toga je danas ovaj zakon ispred nas. Kao što smo imali prilike čuti od državne tajnice ovim se prijedlogom zakona do potpune pravne praznine na neki način popunjavaju pravne praznine i važno je da se članovi komisije DKOM-a i u pravima ne samo obvezama izjednače sa državnim dužnosnicima. Osim materijalnih prava da ih sada ne nabrajam, također se unose odredbe kojima se osigurava kontinuitet rada tijela, precizno se utvrđuje početak i završetak mandata, dodaju se odredbe vezane za prestanak mandata po sili zakona koje do sada nisu bile obuhvaćene te se predlaže javni poziv kao način odabira kandidata koje će Vlada RH predložiti Hrvatskom saboru. S obzirom da se članovi DKOM-a tretiraju kao dužnosnici po prestanku mandata godinu dana nemaju pravo zaposliti se na rukovodeće poslove niti u javnom ili privatnom sektoru. A kako se ne bi doveli u sukob interesa budući da je realno velika vjerojatnost da su i obzirom na trajanje mandata od 5 godina odlučivali po žalbi u tijelima za kojima se potencijalno žele zaposliti. Upravo zbog tog razloga uvodi se ova opcija koju imaju i ostali državni dužnosnici po principu 6 + 6 mjeseci pravo na dohodak. Oko tog instituta 6 + 6 na matičnom Odboru za gospodarstvo pokrenula se jedna vrlo dinamična i žustra rasprava ne samo u kontekstu ovog prijedloga nego generalno na sve na koje se isti prijedlog odnosi. Naime, s obzirom na stručnost ljudi koji obavljaju određene poslove na pozicijama dužnosnika i mogućnost njihovog doprinosa određenim poslovima i procesima po prestanku mandata ukoliko se odmah mogu uključiti na određene kažimo to tako rukovodeće pozicije važno je vidjeti da li ovakav koncept kakav sada imamo uistinu jest održiv i da li on na neki način zapravo ograničava fluktuaciju kvalitetnih i ozbiljnih kvalificiranih ljudi koji su na nizu razina bili rukovodeći kadrovi, da li prije u privatnom sektoru, a onda u javnom sektoru i da li bismo eventualno u perspektivi morali svi zajedno porazgovarati oko toga da je ovakav model održiv ili jednostavno nije održiv. Možda čak da se promisli oko toga da bi se eventualno taj institut 6 + 6 na neki način skratio ili da bismo svi zajedno iznijeli jedan drugačiji zakonski okvir tretiranja državnih dužnosnika koji eto zbog svoje situacije ne mogu akceptirati tržište rada na način kao što to njihove kvalifikacije njima omogućavaju, a s druge strane trpe ja bih to rekao nekakvu porugu javnosti za koju uistinu nisu zaslužili budući da su eto zakonski onemogućeni da na neki način realiziraju sebe u profesionalnom smislu nakon što odstupe sa pozicije državnih dužnosnika. Mi smo na matičnom Odboru za gospodarstvo raspravljali naširoko oko toga, gledali smo u komparativnom smislu i primjere nekih drugih zemalja poput Austrije, poput Njemačke koje na neki način imaju drugačiji model i koji na neki način drugačije kombiniraju odnos javnog sektora i odnos privatnog sektora. Neka članice EU zapravo imaju čak i obvezu transfera ljudi iz javnog sektora u privatni, iz privatnog u javni u jednom dijelu svog mandata, pogotovo za one koji su u javnom sektoru kako bi se te spone što je to moguće više vezale, a ne na neki način limitirale i ograničavale pristupom kakav mi imamo koji je na neki način u okviru jedne percepcije da se borimo sa nekakvom korupcijom u javnom sektoru koje možda niti u takvoj mjeri nema kakvu ju mi na neki način pokušavamo tretirati.

Hvala vam lijepa. Idemo dalje sa raspravom, pet klub je Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Željko Pavić. Izvolite.

Poštovani predsjedniče, poštovana tajnice sa suradnicom. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave koji se ne razlikuje mnogo od prijedloga koji smo imali pred sobom u prvom čitanju, ali ipak sam zadovoljan što mogu konstatirati da je predlagač prihvatio neke naše prijedloge koje smo dali tijekom rasprave u prvom čitanju. Tu prvenstveno mislim na čl. 6. st. 2. zakona koji je kritiziralo nas nekoliko zastupnika u svojim raspravama, a odnosi se na imenovanje zamjena članova komisije. Naime, u prijedlogu zakona stajalo je da će te članove predložiti Vlada RH, međutim u konačnom prijedlogu zakona stoji da će u slučaju opravdane spriječenosti u obnašanju dužnosti člana državne komisije duljim od tri mjeseca poput dugotrajnog bolovanja ili rodiljnog ili roditeljskog dopusta Vlada RH može predložiti HS-u imenovanje vršitelja dužnosti člana do povratka člana na dužnost, a najdalje na rok od 12 mjeseci s mogućnošću još jednog imenovanja što znači zapravo da ona klauzula koja je bila u zakonu da će to određivati Vlada samostalno je zapravo prebačeno na Sabor kako je već to bilo i predloženo. Naime, budući da i mi ovdje imenujemo članove u Saboru u redu je da imenujemo i zamjene. Kasnije ću raspravi pokušati neke stvari malo objasniti, tu je bilo pitanje od kolege Miletića odakle oni članovi će doći od strane Vlade, mislim da je rješenje jednostavno, imali ste javni poziv i na tom javnom pozivu se moglo javiti 100 ljudi i ostalo vam je još od onih devet članova koje ste odabrali ostalo je još 91. Pa imate ako postoji ne znam kako to kod vas u ministarstvu funkcionira, ukoliko je ostalo onih 91 imate neki redoslijed po kojim se kasnije mogu zapošljavati, tako smo barem mi radili u našoj kompaniji. No dobro. Dobro je da se precizirao početak i prestanak mandata člana državne komisije koji do sada u zakonu nisu bili precizirani i to pozdravljamo. Većina se zastupnika u svojim raspravama složila i da je nužno potrebno regulirati prava i obveze članova državne komisije i to posebice uvažavajući činjenicu da su članovi državne komisije obveznici primjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa te se smatraju dužnosnicima u smislu tog zakona, iako se ne njih ne primjenjuju pravila Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika pa stoga ne smatram za potrebno komentirati članke zakona vezane uz ovu problematiku. S obzirom na činjenicu sa se u Saboru često spominje korupcija i kad treba i kad treba i kad postoji opravdana sumnja i kad ne postoji i kad postoje neke indicije i kad ne postoje, smatram da bi u zakonu bilo dobro konkretno definirati kada se i pod kojim uvjetima član državne komisije kojem je istekao mandat, a prije obnašanja dužnosti nije bio državni dužnosnik može zaposliti kod poslodavca koji je bio stranka u postupku tijekom obnašanja dužnosti člana državne komisije. U jednom dijelu smo već dobili odgovor od državne tajnice, nadam se da ćemo to uspjeti još detaljnije definirati jer smatramo da se to treba riješiti na jedinstven način u Zakonu o sukobu interesa jer bi to bilo puno transparentnije i kvalitetnije za sve nas.

Pa vidimo zapravo da onda se tamo i navodi i broj prijava koje su došle za državnu komisiju i broj riješenih prijava koje je ta komisija riješila. Nažalost, trenutno je zakon takav i da bismo trebali tu nešto promijeniti, trebali bismo sigurno, zato što mislim da trebamo donijeti nekakve dodatne propise ili možda nekakve dodatne članke u zakon koji bi omogućili dodatnu kontrolu javne nabave. Prema sadašnjim odredbama zakona državna komisija radi isključivo po prijavama i normalno da je i jasna ogorčenost pojedinih saborskih zastupnika sa činjenicom da su ukazivali na nepravilnosti u javnoj nabavi, a da se te nepravilnosti nisu riješile ili se nisu spriječile. Čuli smo i danas kolegu Zekanovića govorio je opet o javnoj nabavi, nije govorio o komisiji i da li je trebalo uopće doći do komisije to je veliko pitanje s obzirom da bi komisija djelovala da je to netko prijavio. Ako nije niko prijavio, komisija na to neće reagirati. Međutim, moramo biti svjesni da sama državna komisija ne prati tijek svakog postupka javne nabave i da ukoliko ima nepravilnosti koje su se desile tijekom postupka javne nabave, a nisu prijavljene državnoj komisiji postoje druge institucije kojima se takve radnje trebaju prijaviti i koje bi trebale reagirati po tim prijavama. Te institucije znamo koje smo, možda nam može kasnije državna tajnica u završnom izlaganju malo pomoći oko toga kako postupiti da bude jasno svima nama i javnosti što i kako napraviti i postupati ukoliko znamo za nepravilnosti, a to nismo mogli prijaviti Komisiji iz razno raznih razloga. S druge strane, već sam predlagao da bi se trebao kontrolirati postupak pripreme samog natječaja za javnu nabavu i budući da znamo da ni to nije posao Državne komisije, trebalo bi se pronaći načina da se postupci pripreme natječaja stave pod kontrolu. I onda se ne bi dešavale stvari i kombinacije kakve danas tu iznio naš kolega u prethodnoj raspravi. Odmah da napomenem, s obzirom da smo već imali jednu polemiku, razgovarali smo o tome, htio bih samo skrenuti pozornost da prethodno savjetovanje nije dovoljno rješenje, nije dovoljno dobro rješenje jer se prečesto događa da se zainteresirane kompanije ne javljaju na te postupke prethodnog savjetovanja, a to je toliko česta pojava da se teško oteti dojmu da se to ne dešava slučajno baš onda kad poslove pod tim natječajima dobivaju točno određene kompanije za koje se znalo ili se očekivalo da će dobiti poslove na tim natječajima i tu je problem, to trebamo spriječiti ako je to moguće i ako postoji volja. Zbog toga napominjem i podsjećam da imamo još puno prostora za unaprjeđenje procedura u postupcima javne nabave, da imamo još puno prostora u dijelu kontrole postupaka javne nabave, kao i u propisivanju prava, dužnosti i obveza Državne komisije koje su zasada takve kakve jesu, propisane ovim zakonom, ali vjerujem da ćemo u cilju transparentnosti postupaka javne nabave te i cilju sprječavanja korupcije veoma brzo imati i izmjene i dopune i ovog zakona i najvjerojatnije Zakona o javnoj nabavi. I na kraju, moram spomenuti da mi u Klubu SDP-a smatramo da su se prava i obveze članova Državne komisije za vrijeme trajanja mandata u ovoj verziji zakona dobro definirale i da će to članovima Državne komisije uvelike olakšati ostvarivanje njihovih prava, ali i praćenje njihovih obaveza. Sada će, kao šesta govoriti poštovana kolegica Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite.

kolegice i kolege. Poštovani predstavnice i predstavnici predlagatelja. Naravno da bi o samim problemima javne nabave u Hrvatskoj, pa i o Zakonu o javnoj nabavi kao takve mogli govoriti puno šire, međutim, ovdje se zapravo radi o pitanju prava i obaveza dužnosnika unutar Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, pa ću se koncentrirati na to. Dakle, ono što smo do sada imali kao problematično, da nije bio predviđen gotovo nikakav postupak imenovanja, a radilo se i radi se i dalje o javnoj funkciji.

Dakle, čl. 44 Ustava RH kaže da svaki državljanin RH ima pravo pod jednakim uvjetima sudjelovati u obavljaju javnih poslova i biti primljen u javne službe. Identično takvo pravo postoji i u međunarodnim dokumentima čiji je RH i potpisnica i koja je ratificirala, pa samim time su i hijerarhijski iznad samog zakona, stoga smatram da je pitanje dostupnosti i javnosti ovog postupka, pitanje koje je već prethodno trebalo urediti, ne zbog usuglašavanja sa ... [[Govornik se ne razumije.]] nego i usuglašavanja sa Ustavom, zapravo provedbe čl. 44 Ustava i usuglašavanja sa međunarodnim dokumentima koje smo ratificirali. Međutim, Ispričavam se, ispričavam se. Izvolite. Dakle, pristup tim poslovima mora biti karakteriziran, kao prvo, načelom jednakosti odnosno jednake dostupnosti, načelom državljanske pripadnosti koje je integrirano u zakonu i načelu pravičnog i transparentnog postupka kojim se odabiru zainteresirani kandidati. Međutim, koliko je od tih načela zaista integrirano i u ovaj prijedlog izmjena i dopuna? Dakle jedino što se vidi da je Vlada sada odlučila poboljšati je uvođenje javnog poziva i zakonsko fiksiranje početka mandata člana Državne komisije. Međutim, i dalje ne znamo tko vodi taj postupak, koji je sadržaj postupka, koja mjerila se uzimaju u obzir prilikom odabira kandidata, koliko traje taj javni poziv, tko će se sve sudjelovati u tom postupku? To su sve nepoznanice. Dakle znamo nešto o uvjetima koje svaki član ili kandidat mora ispunjavati, znamo koje su zapreke za imenovanje, međutim, ne znamo kako će se to odraziti na cjelokupni postupak i kako će bit integrirano u kriterij koji će biti dodatni kriterij za izbor. Zašto to sad ovdje govorim? Dakle, i sa ovim izmjenama i dopunama postupak je još uvijek netransparentan i dapače, ima manje elemenata nego javni poziv u postupku imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, a znamo što je taj postupak, odnosno nedostaci u reguliranju javnog poziva, kakve su zapravo prijepore i pravne prijepore uzrokovali i koliko su zapravo utjecali na samu proceduru izbora predsjednika Vrhovnog suda koji još uvijek traje. Dakle, da bi to izbjegli, da bi to izbjegli, a moramo imati na umu da su članovi DKOM-a jednako tako bitni, jednako tako važni i imaju jednako tako važnu javnu funkciju jer zaista odlučuju o postupcima u kojima se godišnje, evo na razini 2019.g., prema Izvještaju o javnoj nabavi za 2019. bez PDV-a potroši 40 i nešto milijardi kuna, javnih i sektorskih naručitelja dakle zajedno. Znači radi se o zaista zahtjevnom i važnom javnom poslu. Dakle, pitanje nepristranosti članova mora dakle biti testirano u prvom redu na vladu koja predlaže te članove. Zašto? Pa vlada i njena ministarstva su jedni od najvećih naručitelja, dakle oni su ti koji najčešće i mogu biti u sukobu interesa. Zato je važno da je javni poziv uređen tako da se ne može reći da je vlada bez objektivnih i transparentnih kriterija i postupka imenovala tj. predložila te članove i članice, a sabor ih, sabor ih odabrao. Isto tako ostaje bitno pitanje, dakle kada se, ako sada uvodimo javni poziv šta je, šta je sa reizborom članova DKOM-a? Da li će oni koji idu na reizbor biti u istom bubnju i ići na javni poziv kao i svi ostali koji se mogu prijaviti ili se reizbor radi i dalje na način da idu direktno, da ih vlada direktno predlaže? Jer ako da onda su oni u povlaštenom položaju u odnosu na druge.

Isto tako željela bi spomenuti da se jednaka procedura bi trebala primjenjivati i na pitanje imenovanje člana DKOM-a u situaciji iz čl. 12.a., znači kada se predlaže zamjena člana. Dakle, isto tako zašto u tom slučaju ne bi sabor isto tako po jednakoj proceduri na prijedlog vlade imenovao zamjenike, zašto bi ovdje postojala logika da to može napraviti sama vlada. Dakle, moramo imati na umu da se radi o 12 + 12 mjeseci na koje se može imenovati neko na zamjenu. To je gotovo polovica mandata. I smatram da zaista zbog sprječavanja sukoba interesa i transparentnosti procedure to ne bi smjela raditi sama vlada nego bi se trebala primijeniti jednaka procedura kao i kod imenovanja, kao i kod imenovanja novih članova. Dakle, ono što je bitno da kada krećemo u normiranje ili uvodimo javni poziv kojim želimo prikazati zapravo da idemo u smjeru veće transparentnosti, da se usuglašavamo sa određenim normama ili preporukama tijela koje se bave zapravo sprječavanjem korupcije onda to trebamo napraviti pošteno, onda je stvar u tome da se procedura mora biti propisano detaljno, da se mora znati svaki korak i da ona mora biti napravljena tako da se njome ne može manipulirati i da ona ne može konstantno otvarati političke prijepore jer onda to ne utječe samo na nas i na pitanje zapravo rada samih tih tijela nego utječe i na same te kandidate i pitanje je da li onda dobijemo najbolje kandidate ako ih nismo dovoljno motivirali time da smo im zagarantirali jasnu i transparentnu i pravednu proceduru. Ja smatram da zaista ovaj prijedlog koji ima možda dobre namjere nije u dovoljan detalj razrađen da bi to mogao garantirati i u tom smislu ćemo podnijeti i neke amandmane. Zahvaljujem. Sada ćemo prijeći na 7. raspravu, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, izvolite.

Pred nama je u drugom čitanju izmjene i dopune Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Ne tako davno imali smo ovaj prijedlog u prvom čitanju i tad smo otprilike dosta sličnu raspravu vodili. Ja moram priznat ja sam se sa javnom nabavom odnosno kako to izgleda prvi put susrela 2005.g. kad sam bila u Nizozemskoj kod svoje prijateljice i kad je tad, u Nizozemskoj se je desilo da je za grad Amsterdam kroz postupak javne nabave uređenje dječjih vrtića i uređenje parkova dobila jedna belgijska firma.

Između ostalog se tad otvorilo u raspravu, oni su imali naravno kao što svi imaju neka različita otvorena, tako su imali i oni i rasprava koja se vodila u javnom prostoru je bilo tko su bili članovi komisije koji je odlučivao o tom, o toj javnoj nabavi i rezultat od kog je bila ta belgijska tvrtka. To je bilo, to je bilo došlo do tog da je malte ne gradonačelnik odnosno Amsterdam je podijeljen na 7 općina, ali je malo drugačije morao dati ostavku. I sad kad sam imala i u prvom čitanju i čitala ovaj zakon i u drugom čitanju, sjetila sam se toga. Dakle, izuzetno je važno da moramo znat što je smisao i cilj ovog zakona. Smisao i cilj ovog zakona je da trebamo dobiti da komisija koja će provoditi javnu nabavu, dakle tih 9 ljudi koji to rade i koji to odlučuju, moraju biti najsposobniji, moraju biti izrazito kompetentni za to, moraju imat određena iskustva i moraju bit spremni to radit. Jer kod nas se uvijek zapravo sve svede na tom, ljudi moj, nas ima negdje 4 milijuna, vidjet ćemo po popisu koji će bit na jesen koliko nas stvarno ima i nemamo mi sad tu različitih stručnjaka, različitih kompetencija pa sad može malo ovako, može malo onako, i tog moramo bit svjesni. I ako želimo dobiti kvalitetan kadar, da kvalitetno radi određen posao, onda moramo voditi računa da ti ljudi moraju kad se opće javljaju na natječaj moraju znati što ih čeka i moraju znati što ih čeka dan poslije. Ja sam u replici državnoj tajnici postavila jedno pitanje, ja sam apsolutno sigurna da bi to bio neusporedivo bolji model. Dakle, ovdje je riječ o državnim dužnosnicima, riječ je o ljudima koji za svoj rad odgovaraju Hrvatskom saboru, dakle uvijek neko ko je čelna osoba dolazi ovdje i govori o izvješću o svim radu. To su ljudi koji Hrvatski sabor imenuje na prijedlog Vlade RH na period od 5 godina. I ako su oni državni dužnosnici i ako želimo dobiti državne dužnosnike koji će biti nekako sigurni da nakon dužnosti koje ima, imaju nekakvih mogućnost se vratiti i na stari posao ili nešto dalje raditi, onda sam sigurna da to treba riješiti Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, ali taj zakon bez obzira na najave koji je bio i promijenilo se nekoliko ministra i čak se ministarstvo, naziv ministarstva promijenilo, ali od tog zakona nismo vidjeli ni „z“ Sve neke stvari koje bi u tom zakonu trebalo se definirati i riješiti, nekako se ne želi. Mi ćemo danas ko drugu točku dnevnog reda imati još jedan zakon u kojem će isto u jednom djelu regulirati određena materijalna prava članova , AZTN-a i sve ostalo, prema tome, i u tom zakonu to rješavamo. Apsolutno sam sigurna da bi neusporedivo bolje, pristojnije, korektnije, razumnije bilo da imamo zakon, dakle da kroz Zakon o sprječavanju sukoba interesa, definiramo koja su prava državnih dužnosnika, da definiramo pod kojim su uvjetom, da definiramo ono vrijeme hlađenja koje se tako zove pa kad nam prestaje mandat onda godinu dana ne možete odnosno 6 mj. ili godinu dana, ovisno što je, ne možete obavljati nekakve stvari. Ovdje je riječ još o jednom puno osjetljivijoj situaciji. Ovdje je riječ o tome da je jedno legitimno pitanje, dakle neko je radio u komisiji, Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave i nakon 5 g. se ne želi vratiti na svoj koji je bio i ima priliku raditi i želi raditi nešto drugo i ide raditi u firmu za koju je odlučivao u postupku javne nabave da je dobivao ozbiljne poslove. Ne treba ono što ja sam apsolutno sigurna, ne treba ljude dovoditi u situaciju da se moraju braniti oko stvari koje se možda ne trebaju braniti. Stoga, dobro je da ste odlučili ovo definirati. Ono što nije dobro, Vlada je jedno tijelo, naravno da je resorno ministarstvo reklo imamo problem, idemo riješiti taj problem ali na razini Vlade, ja sam sigurna da je i neko drugo ministarstvo ima neke druge probleme. Zamislite kako bi to sad izgledalo da dobijemo nekako jedan kontigent zakona gdje svako ministarstvo iz svog resora ide riješiti one koji spadaju u državne dužnosnike a sve ovo nemaju pospremljeno u zakonu pa ćemo to rješavati kroz neke druge zakone. To nije model i nije način. Stoga je jedna poruka koju trebamo poslati a to je apsolutno kad gledamo situaciju, realan svijet u kom živimo, spremni smo za jednu pristojnu raspravu i za jedan pristojan Zakon o sprječavanju sukoba interesa u kojim ćemo ovo sve definirati. Ja zaista sam nekako uvjerenja, ako želite dobiti kvalitetan kadar da radi taj posao, ako želite dobit ljude koji imaju određeno iskustvo, onda ti ljudi moraju imati i neku sigurnost. Neće vam se javiti. Ja to uvijek uspoređujem sa stvarima koje sam prošla i koje znam i koje sam osjetila. Vi danas i tu je samo jedna usporedba koja je samo na razini općeg promišljanja. Mi moramo imat recimo kvalitetne inspektore, ljudi neće biti inspektori iz jednostavnog razloga što će se radije odlučiti za neki drugi posao jer naravno, iza toga nemaju sigurnost da da bi je dobili i nisu adekvatno plaćeni. Dakle, ajdemo, postoji uvijek jedna doza populizma o tome kolika je nečija plaća ili nije plaća. Ako želimo imati kvalitetne postupke i procese javne nabave, onda moramo imati jednako tako i ljude, kvalitetne ljude koji to rade. Ako želimo imati kvalitetan kada koji ima određeno iskustvo, koji ima određeno znanje, onda ono mora dobiti sigurnost. Ovaj zakon na određeni način im daje tu sigurnost, ali im zaključno da nema potrebe da ponavljam sve ono što sam rekla, apsolutno sam sigurna, spremni smo za Zakon o sprječavanju sukoba interesa u kojem ćemo na isti način to sve za državne dužnosnike na jednaki način to riješiti.

Kolegice i kolege, biti ću i općenita o javnoj nabavi, a biti ću konkretna oko ovih prijedloga zakonskih izmjena. Prvo, ponavlja se praksa za koju sada uviđam da nije iznimka nego pravilo u radu ovog sabora. Da mi radimo izmjene koje se tiču određenog predmeta u ovom slučaju javne nabave, a da nismo prethodno raspravili izvješće koje je dostupno u ovom slučaju za 2019. godinu. To devalvira rad sabora, onemogućava kvalitetnu raspravu, a također i prijedlog kvalitetnih zakonskih izmjena. U tom smislu budući da nije riječ o iznimci nego o pravilu o radu sabora mogu reći da je i riječ o svojevrsnoj sabotaži sabora. Stoga bismo trebali razmisliti o zajedničkom zahtjevu da se takva praksa izmjeni. Vratit ću se i na predmetno izvješće jer ono pomaže uvelike u tome gdje se daje na znanje saboru koje su manjkavosti u sustavu javne nabave i kakve su izmjene potrebne da bi se poboljšao sam sustav. Nažalost to je izmaklo raspravi zato i kažem da je riječ o sabotaži. To je prvi problem. Drugi problem je sada radimo ove konkretne izmjene koje se tiču materijalnog statusa članova Državne komisije za postupak javne nabave no ne radimo općenito na Zakonu o javnoj nabavi kojeg treba mijenjati koji je na snazi od 2017. godine niti ima ikakvih naznaka kada će se to konačno dogoditi, a itekako bismo se trebali vratiti na to pitanje. Što se tiče javne nabave općenito prije nego što pređem na konkretne izmjene za koje smatram da su potrebne u ovom zakonskom prijedlogu trenutno je pitanje svih pitanja što je sa postupkom javne nabave u vrijeme korona krize. Najveći korupcijski rizici u javnoj nabavi nalaze se upravo u području zdravstva i to radi visokih iznosa cijene medicinske opreme navodi se u Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Međutim, unatoč navedenome zaključak kojim smo pokušali obvezati ministarstvo da prolazi kroz postupak javne nabave u pogledu nabave medicinske opreme u vrijeme ove krize ali barem dijela te opreme koji više ne podliježe istim tržišnim kriterijima odnosno nije njegova nestašica, taj zaključak je bio neprihvatljiv, ali ono što je osobito zanimljivo u tom zaključku koji je Vlada dala kao odgovor na naš zaključak na traženje vraćanja postupka javne nabave činjenica je da postoji jedno povjerenstvo koje je tročlano u kojem sudjeluje po jedan član Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, MUP-a i Ministarstva zdravstva, a koji prati mehanizam nabave, isporuke robe i usluga u okviru ovoga što nabavlja stožer civilne zaštite odnosno u okviru prostora gdje je trenutno plodno tlo za korupciju svugdje, a koja je otkrivena u nekim zemljama EU koje su ostale pri postupku javne nabave u ovoj krizi. Dakle, postoji jedno povjerenstvo ali to povjerenstvo je opet vladino, Vlada nadzire samu sebe. Ako ste već odlučili odabrati nekakav kontrolni mehanizam onda ste mogli i dozvoliti da netko od saborskih zastupnika stoji u tom povjerenstvu tako da bar postoji nešto što barem izgleda kao nekakva kontrola vladinog postupka javne nabave, a koja je sigurno potrebna jer podsjetit ću na aferu koju sam ovdje govorila Gauda gate, gdje se nabavljao sir Gauda za 80 kuna po kg na što je odgovor bio da je riječ o listićima koji su eto prijeko potrebni pa otuda takva cijena, a nabavljali su se od istog ponuđivača i ranije pa ne može biti govora o nekakvoj netransparentnosti. Jesu da ranije kroz postupak javne nabave, ali nitko nije postavio pitanje koliko je bilo ponuđivača u tom postupku javne nabave? Iznenadit ćete se, samo jedan. Kako to? To je ono pitanje svih pitanja. Bez obzira na postupak javne nabave koji nominalno provodimo je li on doista na snazi, imamo li dovoljan broj ponuđivača ili ako ćemo se vratiti na ovo izvješće iz 2019. je li uopće napravljeno istraživanje tržišta da bismo mogli govoriti o kvalitetnom postupku javne nabave. Drugi problem koji izvješće navodi je činjenica da izvršenje samih ugovora o javnoj nabavi i dalje ostaje izvan fokusa, a izmjene ugovora o javnoj nabavi izvan okvira koje postavljaju zakonske odredbe predstavljaju sivu zonu koja trenutno u sustavu javne nabave uspijeva proći nezamijećeno. Dakle, u praksi nastavljaju se problemi. Javna nabave je u prvom koraku provedena, u drugom koraku nemamo poima što se doista dogodilo. Što se tiče zakonskih izmjena i ovoga potrebno je izmijeniti članak, Članak 6. koji se odnosi upravo na Članak 12., a to su ona prava [[Upadica: Hvala.]] kraće imenovanih članova komisije za javnu nabavu. Hvala lijepo.

Slažem se kolega Bulj, držat ću se dokumenata koji su doneseni i u koje se ova Vlada kune, Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. koje postoje na papiru, a u praksi nije učinjeno ništa. Oni traže konkretne mjere. Neke od tih mjera su jačanje zakonodavnog okvira javne nabave, sistematizacija i usklađivanje zakona, postupaka i priručnika u području javne nabave. Zakon je tu od 2017., kada ćemo ga konačno mijenjati? Unapređenje sustava pravne zaštite u području javne nabave i nadzora nad provedbom ugovora o javnoj nabavi o čemu sam već govorila. Sama komisija kaže da je to sustav sive zone i da uspijeva proći nezamijećeno, a ništa se nije promijenilo. Praćenje provedbe pravila u transparentnosti prava na pristup informacijama i sprečavanje sukoba interesa, sustavna procjena rizika i određivanje prioriteta u nadzoru, jačanje unapređenja antikorupcijske i etičke edukacije itd., itd. sve na papiru već postoji u praksi se nije promijenilo gotovo ništa. Zahvaljujem. Kolegice RAspudić ukazali ste na mnoge probleme javne nabave koji se dešavaju, nažalost zakon koji postoji nije onemogućio mogućnost pljačkanja proračuna kroz sustav javne nabave, oni koji otimaju, otimaju i dalje. Nažalost, onima koji istinski žele uštedjeti kroz javnu nabavu i koji imaju najbolju želju što jeftinije kupiti nešto koristeći sredstva iz državnog ili proračuna jedinica lokalne samouprave su na neki način onemogućeni da se tom uštedom i bave.

Kolega Lenart nažalost kako je s obnovom krenulo sve se bojim kada ćemo uopće doći do provođenja postupka javne nabave, a onda uopće hoćemo li imati ponuđivače s obzirom na njihov deficit i stanje u građevinskom sektoru pa uopće moći odabrati i primjerene cijene i sve ostalo. Dakle, to je nešto što uvelike stoji i čije posljedice osjećaju svi građani potresom pogođenih područja. Istodobno one stvari koje su se nabavljale i koje se nabavljaju u vrijeme ove krize mimoilaze postupak javne nabave što je svakako plodno tlo za korupciju. A ovo što ste rekli za jedinice lokalne samouprave, svakako da i cijena, međutim sustav javne nabave je izrazito kompleksan i cijena nikada ne može biti jedini kriterij jer se tako može dogoditi da se nabave jeftini, a nekvalitetni proizvodi zbog čega onda moramo vrlo brzo ići ponovo u novu javnu nabavu. Dakle, treba uzeti sve u obzir, međutim treba prije toga treba istražiti tržište, no to se također ne radi. Hvala lijepo. Dakle, poštovana kolegice vi ste uvodno govorili o tome da postoji praksa da raspravljamo o određenim zakonima, a da u izvješćima koji bi bile podloge da možda budu drugačije odluke u zakonima nemamo priliku raspravljati.

Dakle, ne možemo svaki put prebaciti odgovornost na ministarstvo odnosno na Vladu jer je svoj dio posla odradila. A zašto to luta saborskim hodnicima i zašto to nije došlo na plenarnu sjednicu, to bi se trebalo pitati. Ja se isto slažem da kad imate set iz nekoga resora ili neke teme da bi bilo dobro da onda kroz jedan dan ili kroz dva dana raspravimo sve jer bi se dobila jedna puno bolja i puno šira slika nego što je to ovako. Hvala lijepa. Uvažena kolegice Mrak TAaritaš ako se ne varam budući da sam proučila navedeno izvješće gdje nas direktno komisija traži za pomoć i govori što ne valja u sustavu javne nabave, također sam primijetila da postoji i izvješće resornog Odbor za gospodarstvo ako se ne varam, dakle i tamo je raspravljeno. Jedino mjesto gdje nije raspravljeno u ovoj je sabornici. A budući da nije riječ o iznimci nego je riječ o pravilu gotovo o svim izvješćima, recimo govorili smo i o otocima, Zakon o otocima pa nadalje raspravljamo kada su ona gotovo pa nevažna nakon što su donesene određene zakonske izmjene. Ovo ne mogu nazvati drugačije nego ili ozbiljnim nemarom za koji bi netko trebao snositi posljedice jer ne zna raditi svoj posao ili i istodobno možda sabotažom rada Sabora. Ovako se ne može raditi. Pa dakle vrlo je jednostavan hodogram koji treba pratiti da bi imali ozbiljne i sustavne rasprave kakve ovaj narod zaslužuje i za što nas plaća.

Značajne su zbog toga što javne nabave utječu na razvoj RH. Evo spomenut je maloprije sir Gauda koji je nabavljen po desetostruko većoj cijeni nego što je u maloj prodaji za vrijeme potresa u Banovini za vrijeme ove krize, značajna je zbog toga što brojni poduzetnici ljudi koji bi se natjecali, koji su konkurentni, koji bi stvarali nova radna mjesta jednostavno ako nisu u koruptivnoj mreži ili u sustavu kartela nisu mogli opstati i zbog toga je Hrvatska na vrhu po pitanju korupcije. Javne nabave kao i javni natječaji tj. ovdje govorimo sada o javnim nabavama i ova izmjena zakona bi trebala biti značajna i trebali bi raspravljati o njoj da što bolje imamo sustav javne nabave. Međutim, besmislenost kao što sam rekao u prvoj rečenici je u tome što vladajuća stranka odredi saborskog zastupnika da govori o javnoj nabavi, transparentnosti koji je osumnjičen za … vijećnika. To govori koliko je to besmislena poruka, to govorimo o besmislenosti rasprava u Saboru. Ne okrivljujući ja nikoga niti sam sudac, niti sam porotnik jer ne vjerujem u hrvatsko pravosuđe koje je sastavio Vladimir Šeks zajedno sa svojim kumovima Šeparovićem, sa svojim kumovima, predsjednikom kluba g. Bačićem i ostalim kumskim linijama. Međutim, ovo je ozbiljna stvar i ozbiljna tema, od lokalne do državne razine javne nabave utječu na nova radna mjesta, na progresivan razvoj. Ja mogu govorit o javnim nabavama u mom Sinju koje su bile štetne kod vrlo bitnih projekata, čak i značajnih za nacionalnu razinu koje su utjecale za razvoj moga grada, tako možemo o Dalmaciji, o drugim gradovima. Ima tu i pozitivnih vjerojatno primjera, ali o javnoj nabavi govoriti na način da je samo javna nabava raspraviti i mijenjati nešto. Kartelski sustav gdje ministri, gdje imamo dva ministra u sustavu koji su, u biti imaju li javne nabave, a biti u Klubu 9 u Slovenskoj sa predstavnicima dijelova pravosuđa govori kolko je nepovjerenje ulagača u RH, što je vrlo bitno. Znači besmislenost i značaj ove rasprave se ovdje dvoji i o ovome se nadam da ćemo puno ozbiljnije govoriti, da će javne nabave biti poštene, da će biti ono što trebaju bit u budućnosti. Kako na lokalnoj razini moraju biti javne tako moraju biti i ovdje.

Bile su bitnije iskaznice nego stručnost i ovaj sve što treba imati.

Uvaženi kolega Bulj, kako komentirate činjenicu, koja bi trebala biti pozitivna, da je Europska komisija u rujnu 2019.g. objavila ispravljenu verziju „Single Market Scoreboard“ i RH je tu u pogledu javne nabave proglašena zelenom, dakle konačno smo dobili neku zadovoljavajuću ocjenu, međutim istodobno radimo zakonske izmjene u kojima ovlasti sabora ili javni poziv kao takav koji bi trebao biti nije kao natječaj, ali barem nekakva kontrola onih koji će biti birani u državnu komisiju u slučaju da su sadašnji članovi spriječeni ili da nije sabor imenovao, sva moć je u rukama vlade, a postupak javnog poziva se u tim slučajevima na rok od godine dana suspendira. Dakle mi bi bili zeleni, a istodobno bi smanjivali kontrolu onih koji mogu postati članovi komisije. Pa ja bi ovdje rekao da kontrola javnih nabava da bi bilo puno transparentnije da je tu uključena i oporba, predstavnici parlamenta koji donose te zakone u kontrolu, govorimo da bi trebalo pronaći te mehanizme, a ne da samo onaj koji raspisiva javnu nabavu kontrolira sam sebe ne samo na razini države nego i na lokalnoj i regionalnoj razini da bi to bilo puno otvorenije i puno jasnije jel kad bi se uključila i oporba iz sabora i vladajući naravno da bi sabor tu dobio i značajniju punu ulogu, a ne da vlada koja raspisiva i ministarstvo sami sebe u biti kontroliraju.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i izazvao je određenu raspravu. Čuli smo i kolege iz MOST-a kako oni raspravljaju, uvijek zaborave onu svoju aferu Grizli da se mi sjetimo kako su oni nabavljali neke svoje ovaj usluge, mogli ste dobiti, ne znam, emisiju na televiziji, mogli ste podignuti kazneni postupak protiv nekoga, susresti se, možda se susresti s ministrom negdje u Zagrebu itd. To su način na koji su oni nabavljali usluge, ali to uvijek zaborave naravno reć. Ono što je važno ipak je ovaj zakon o kojem govorimo i komisija koja je jedno samostalno i neovisno državno tijelo koje ima samo 3 zadatka. Ja mislim da oni to rade dobro, to je transparentnost. Imamo jasno njihovu stranicu, možemo pratiti tijek postupka, učinkovitost i neovisnost, o učinkovitosti i neovisnosti, kažem danas smo nešto i govorili. Jer kad gledamo povijest javnih nabava sjećamo se vremena kad ih uopće nije bilo, tamo gotovo čitave godine '90.-te, pa onda početak 2000.-2010. učimo o javnim nabavama i počinjemo primjenjivati. Naravno onda ulazak u EU, primjena zakonodavstva EU i naše izmjene zakona koje to prate i danas imamo zakon koji po meni funkcionira, pokazuje to Izvješće same državne komisije za sve godine prije 2020. da one itekako ostvaruju svoj zadatak. Zato je možda i ovaj zakon bio potreban da se uredi onaj njihov status koji do sada nije bio riješen s obzirom da oni donose odluke koje su obvezne, a nisu, ne znam, ni dužnosnici nisu tijelo koje na neki način možemo reći da je sud, ali kad donese odluke obvezni smo ih na neki način poštivati, naravno da postoji upravni postupak da visoki upravni sud može razmotriti i njihove odluke i tu jasno izvješće pokazuje da se te odluke mogu poništiti. Tada ni njihovo znanje koje je primijenjeno možda ne vrijedi onoliko koliko je to rekao sam sud. Mi smo, kažem čuli i danas neke podatke, 2019. je prikupljeno od svih naknada i svih žalitelja 17 milijuna i 311 tisuća kuna, a njihov rad košta nas negdje 9 milijuna i 883 tisuće. Znači da ta državna komisija ipak na neki način svojim radom, omogućava da u državni proračun dođe i ponešto više novaca s obzirom da postoji puno žalitelja na brojne postupke. Mi smo te godine imali 13 000, ukupno 13 000, preko 13 000 samih postupaka od kojih je na žalbama završilo 870, nekih 6% Što govori da jedan veliki dio, preko 90% postupaka javne nabave a to pokazuju sva izvješća, uredno završava i da na neki način primjedbi na te postupke. Mi nikome ne možemo zabraniti da se žali bez obzira koliko on smatrao da je ili nije u pravu, i to oni uredno rade. A tu pokazuje opet podaci da postoje oni posebno u velikim sustavima, kad govorimo o nabavama koje raspisuju javna poduzeća ili posebice zdravstveni sustav, da postoje oni koji imaju 6 i više žalbi u toku godine, što znači da imaju određene namjere da se bore za svoj ajmo reći posao, i da smatraju da su tu u pravu, i to rješava Državna komisija. Ja ih neću zvati profesionalni žalitelji jer oni su sasvim nešto drugo i ne spadaju u tu sferu, ali ima i takvih koji nam onemogućavaju moguće. I veće investicije, i jače investiranje posebice javnih poduzeća ali postupci postoje, procedure postoje i mislim da Državna komisija to zaista radi kako treba. Broj predmeta godišnje se kreće preko 1100, pa danas, prošle godine ih je bilo nešto malo više nego 2019., 2018. itd. jer očito je da postoje i više poslova koji se nude na tržištu, govorili smo danas o 43 milijarde ukupne vrijednost svih javnih nabava i zasigurno da u tom prostoru ima mnogo toga što moguće može zainteresirati nekoga tko se javlja da stavlja svoje žalbe i traži svoja određena prava. Danas smo čuli da je netko poništio neke ne znam, velike infrastrukturne projekte, žalbom i uplatom 5000 kn, ako nešto 2 milijarde, ja mislim da ne može biti 5000, da su te naknade malo više, moraš dati 100 000 i biti siguran da ih neće izgubiti ako nisi u pravu a takvih ima, ali kažem, danas smo na tržištu, zakon je jasan [[Upadica Radin: Hvala, vrijeme.]] i ovaj zakon ću podržati jer smatram da konačno uređuje [[Upadica Radin: Hvala.]] odnose ljudi koji Čl. 238., kolega Borić je silno opterećen mojom prethodnom televizijskom karijerom, ne znam jel je to zato što je zavidan ili zato što je moj fan pa mu nedostaje moje televizijske rasprave. Nema ništa netransparentno i neuobičajeno u proceduri putem koje sam ja došla na televiziju, slobodno provjerite, ukoliko pronađete, pozivam vas da obavijestite sve hrvatske građane.

A sad ima g. Bulj povredu Poslovnika. Hvala lijepo. Evo standardno, kolega Borić je povrijedio čl. 238. sa namjerom da iznosi neistine jer jednostavno njemu je Most opsesija i tolika ljubav da ne mogu shvatiti zbog čega jer je svjestan da je Most uvijek bio principijelan, da smo po prvi put imali izvanredne izbore.

Kolega Borić rekao je sjećamo se vremena kada javne nabave uopće nije bilo. Možda bi bilo preciznije da ste rekli s nostalgijom i tugom sjećamo se i pamtimo vremena kada javne nabave još uvijek nije bilo. Znam da vi ne volite kada netko čita i to često spominjete ali evo, ja baš volim čitati kao što je isto poznato pa sam pročitala ovo izvješće komisije koja još uvijek nije bilo raspravljeno pa ću vas pitati kao dio djela vladajuće većine, zbog čega vas smatram suodgovornim u sabotaži rada Sabora jer iz vaših redova dolazi predsjednik Sabora, zašto uporno imamo obrnuti red rasprava u Saboru da ne raspravimo izvješća prije nego što radimo zakonske izmjene na koje se ta izvješća odnose? Što se tiče sabotaže rada Sabora, možda vam je najbolja adresa g. Božo Petrov, on je bio predsjednik Sabora, neko vrijeme dok ga nismo smijenili, da ga pitate kako je on stvarao ili predlagao dnevne redove pa da vas pouči malo kako dolaze točke na dnevni red i što se događa sa dnevnim redom u toku rasprava tjednih, mjesečnih, ajmo reći u proljetnom i jesenskom zasjedanju pa da shvatite što je rad Sabora. Još uvijek mislim da ne znate taj dio i smatrate da vi iz oporbe u biti bi trebali na neki način voditi i ovo tijelo, ovu instituciju i vi nametati svoja tijela. Imate u Poslovniku pravo jedanput kad skupite određeni broj potpisa, staviti točku koja vam odgovara i o tome raspravljati, ako vas interesira izvješće Državne komisije, vi ćete skupiti potpise i raspravljat ćemo o tome. Tako da u tom djelu nemam više što dodati.

Ja ću vas podsjetiti da ovdje ne zastupam sebe nego građane koji su me izabrali i da ovaj dnevni red nije dnevni red koji ja želim nego praćenje vašeg dnevnog reda i zahtijevanje d ono budu čisto logično, dakle to je minimum građanske odgovornosti koju imate da raspravite izvješće prije nego što raspravite točku koju ste sami prema vašim preferencama odabrali staviti na dnevni red. Hvala lijepa. Čak niste rekli niti koji dio Članka 238., ali bila je replika u svakom slučaju, to je druga opomena. Gospodin Miro Bulj, također povreda Poslovnika. Hvala lijepa. Povrijedio je kolega Borić Članak 238. Poslovnika jer je ovdje spomenio vrijeme Bože Petrova koji je bio vrlo kratko ovdje koji je namećao prave teme HNB s kojom vi tezgarite, otvaranje arhive udbaške po kojoj su se protivili da bi stekli svoje žetončiće i da bi preuzeli ovdje vlast i uzurpirali demokratske procese protivno interesima sjećate se Vrdoljakova iz HNS-a i svega što ste napravili [[Upadica: Hvala lijepa, hvala lijepa.]] zla ovome narodu Druga opomena jer je bila replika. Gospodin Grmoja povreda Poslovnika. Ja sam se javio sa sviješću da ću biti opomenut znači jer Da, s ciljem da budem opomenut želim samo obavijestiti javnost da uživam u istupima kolege Borića koji nema MOST-u što predbaciti nego nekakvu navodnu aferu Grizli. A ja evo pokušavam, dakle kada želim nešto reći o aferama njegove stranke ne znam što bi nabrojao, toga je toliko da se ne mogu odlučiti.

Imate povredu, imate opomenu, prvu opomenu imate zato što ste zlouporabili instituciju povrede Poslovnika, a drugu zato što to vam je bio cilj.

Poslovnika. Inače on je sklon etiketiranju.

Znate da je to replika na nešto što je trebalo biti povreda Poslovnika pa je replika pa moram dati opomenu i ovdje. I gospođa Ankica Zmajić napokon opet smo na replikama. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Borić Čelnik ste jedinice lokalne samouprave i vjerojatno ste provodili postupke javne nabave za radove i usluge.

Hvala lijepo, kolegice Zmajić svakako da svatko u svom radu pogotovo na lokalnoj razni kad su u pitanju veliki objekti je izložen tome da će se na javnom natječaju možda netko i žaliti i toga ima i to je redovna procedura što ne znači da taj postupak nije bio dobar. Svatko ima pravo ukazati na neki mogući propust ako se desio ili u odabiru ili u samoj natječajnoj dokumentaciji itd. i nakon toga komisija postupa. Ono što je meni dobro ili vidim da je dobro, a to kaže i izvješće da oni kada je kompletirana imaju određene rokove u kojima daju svoje mišljenje to je sada za 2019.-tu godinu bilo 16 dana i to je ono čemu smo stremili jer su ti rokovi nekada bili podosta duži pogotovo kad komisija nije imala potpuni sastav i to smo rješavali i kad ih je bilo puno manje. Mislim da taj sustav sada funkcionira. To pokazuje kažem izvješće naravno dok se kompletira dokumentacija i sve ostalo traje i to neko vrijeme, ali mislim da su ti rokovi sasvim u redu i da su svi više-manje u tome zadovoljni. Poštovani kolega malo ste se osvrnuli na razvoj javne nabave do ovog trenutka kakvu ju danas imamo i mislim da je to dobro jer danas je ustvari Komisija za kontrolu javne nabave puno učinkovitija nego u onim vremenima kad smo kretali po ovom modelu. Sjećamo se da je trebalo i po 6 i više mjeseci da se riješi žalba, mislim da ti danas postupci ipak idu puno brže što je u korist svima pa i naručiteljima koji, pa i investitorima. Ono što također treba reći da nije baš onako kako je kolega Bulj govorio da eto samovolju što se tiče javne nabave i netransparentnost se provodi na lokalnim razinama od strane načelnika, gradonačelnika jel svi znamo da su oni po zakonu ograničeni iznosima o kojima, po kojima donose odluke pa tako i vezano na javne nabave. Sve što je preko milijun kuna ide na gradska, općinska vijeća isto tako županijsku skupštinu, znači svi vijećnici su upoznati i donose odluku o tome. Tako da volila bih kad govorimo o ovoj temi da budemo točni i precizni kako ne bi kod javnosti stvarali krivu sliku. Slažem se s vama kolegice Jelkovac zato ova rasprava ne bi trebala ići u smjeru koji je pokušao usmjerit MOST, oni su govorili o određenim aferama jer nitko od njih vjerojatno nikada nije proveo postupak javne nabave. Neki od njih su bili i čelnici lokalnih samouprava, znam što su radili, imamo podatke, ostavili su iza sebe brojne dugove i naravno da s takvim ljudima je teško raspravljati na stručan način o kojima mi pokušavamo ovdje voditi raspravu. Znamo što je državna komisija i ja sam pogledao evo njihov broj predmeta koji se kreće preko 1100 godišnje, gotovo u svakoj godini ih tjera da dnevno moraju riješiti 5 do 6 takvih predmeta njih 9, naravno sa svih svojih, sa svojim službenicima njih ostalih ima još 25, sve to napisati i obrazložiti i mislim da oni zaista pokazuju da sadašnjim rješavanjem njihovog statusa još više dobivaju onaj mogućnosti da budu ono što trebaju biti. Znači transparentni, učinkoviti i neovisni i sve ostalo je onda predmet političkih rasprava, a to je sasvim nešto drugo od njihovog rada. Gospođa Perić. Poštovani kolega, pa evo mnogi ne znaju kada je zapravo prvi zakon se dogodio o javnoj nabavi, dakle davne 2011. godine i tada znamo koliko je bilo problema u provođenju i da smo se svi tada itekako učili i mučili kako provoditi, međutim, ono što treba posebno naglasiti da je prije nekoliko godina uveden i postupak upravo digitalno prijavljivanja u javnoj nabavi i gdje svi mogu provjeriti tko se javio, pod kojim kondicijama, vrlo transparentno i ono što je još jako važno napomenuti da se upravo ti rokovi i rješavanja žalbi su se izuzetno skratili i omogućili zapravo da se provodi postupak što kvalitetnije i to treba itekako naglasiti da je ta učinkovitost vrlo popravljena i tu moramo jako [[Upadica: Hvala.]] pohvaliti upravo DKOM. Pa evo, rekao sam, znači mi smo imali 2019. 13 190 žalbi na postupke javnih nabava, a tu znamo da ne govorimo o malim, bagatelnim nabavama, itd., znači sve ono što prelazi preko 500 tisuća kuna i to je zaista sigurno jedan proces, veliki proces, ali je svega njih 6% znači u tom procesu izjavilo žalbu u smislu znači negdje 870 žalbi je bilo što govori da preko, ono što sam već rekao, preko 90% nema neki problem, znači smo se naučili, da i u općinama, u gradovima, u javnim ustanovama, u javnim poduzećima, u ministarstvima imamo školovane ljude, certificirane ljude, da znamo provesti postupak javne nabave, a da on ne izaziva iza sebe određene repove i reakcije kroz žalbe i mislim da je još ispred nas neko vrijeme učenja jer mi još uvijek jesmo u vremenu učenja, s obzirom da smo ušli 2013. u EU, mi još uvijek imamo što učiniti i ovo što danas kroz ovaj zakon rješavamo je možda minimalno nekome, neki su rekli da je to besmisleno [[Upadica: Vrijeme, hvala.]] ali mislim da pomaže onima da budu ono što sam već rekao [[Upadica: Hvala.]] transparentniji i neovisni. Kolega Boriću, govorili ste o profesionalnim prijaviteljima, odnosno žaliteljima koji ustvari opstruiraju postupke javne nabave samo iz tog razloga što ustvari žele postići neku prednost obzirom da oni nisu dobili na tom natječaju, jednostavno ponovnim i ponovnim prijavljivanjem tog postupka javne nabave Državnoj komisiji, oni opstruiraju da se postupak ustvari provede i da se projekt realizira. Vidljivo je iz onog što je državna tajnica odgovorila na moje pitanje u replici, da je oko 50% žalbi u prosjeku opravdano, 50% nije. Tih 50% koje nisu, isto netko treba riješiti i odvojiti određeno vrijeme pa me zanima, što vi mislite da bi možda trebalo napraviti kako bi se upravo taj segment na koji ste se vi fokusirali u svojoj raspravi, te profesionalne prijavitelje ili žalitelje, nekako [[Upadica: Hvala.]] uspjelo spriječiti u tim njihovim naumima? Evo, ne bih znao baš odgovor na to kako ih spriječiti jer ako je on, to što ste vi sada naveli, profesionalni žalitelj, znači da ima određene razloge zbog čega na svakom natječaju on ulaže žalbu, a smatra, a možda i nije siguran da želi taj posao, ali očito hoće nešto napraviti drugo i tu mi ne možemo ne znam što napraviti osim same Komisije, a ono što sam pogledao u Izvješću je da se te tužbe na odluke samog, Državne komisije negdje 80% odbijaju, a 20% se tih tužbi usvaja. Znači da i ono što imamo, kažem, u ovim ukupnom broju samih žalbi koje prelaze godišnje preko 1100 postupaka, jasno je da je najveći dio više-manje u redu, a da se onih 20% nastavlja svoj postupak i dio toga završava na samim visokim upravnim sudovima. Tako da, evo, kažem, mislim da je njih teško spriječiti, mislim da ovaj zakon to nije [[Upadica: Hvala.]] riješio, hoće li neki sljedeće [[Upadica: Hvala lijepa.]] izmjene moći, ne znam. Kolega Borić, vi ste govorili o današnje kvaliteti rada Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Ja bi rekla da ona ima posebnu ulogu i značaj, posebno od ulaska Hrvatske u EU, od kada su nam na raspolaganju brojna bespovratna europska sredstva, a znamo da su ti postupci iznimno zahtjevni, da je opsežna dokumentacija, da je vezani su za vremenske rokove, a ono što je najgore, da postoji mogućnost opoziva tih sredstava i zato i ovom prilikom apel i veseli me kad smo čuli od državne tajnice da takvi postupci imaju prednost, međutim, oni su svega nešto kraći, u nešto kraćem roku se rješavaju nego ostala sredstva jer nam je to svima od velikog značaja.

Pa slažem se kolegice, znači da je tim sredstvima ili tim natječajima koja upravo koriste ta sredstva trebalo dati prioritet, pa makar, kažem i u ovom dijelu o kojem ste vi govorili, da je to malo manje od onoga što je, ajmo reći, kad govorimo o svim ostalim sredstvima koja ulaze u postupke javnih natječaja, ali smatram da evo, mi već 7., 8. godinu članstva u EU itekako vidimo benefite samih EU fondova, to svaka lokalna samouprava koja to koristi zna i mislim da su tu, dapače, itekako svi oni koji se danas kao gradonačelnici, načelnici, župani hvale sredstvima koji su povučeni, itekako oko sebe su morali spremiti ljude stručne, certificirane, da bi mogli, ajmo reći, doskočiti svakoj situaciji i naravno, provesti postupak u redu, ugovoriti, a onda je realizacija sasvim nešto drugo. Hvala lijepa. Poštovani kolega, evo kolegica Petir me zapravo prestigla u temi replike, htjela sam se isto referirati na ovo što ste govorili o profesionalnim žaliteljima i pitati vas kako bi riješili taj problem jer ispada da, ako ih je puno, žalba po žalba, 5000 kn po 5000 kn i državnom proračunu super. Međutim, problem je u tome što se postupak javne nabave u tim situacijama zaustavlja, a to nije nigdje dobro, a pogotovo u zdravstvu koje ste također, spomenuli. Na matičnom odboru je i rečeno da se pojavljuje nešto veći broj žalbi koji se izjavljuju neposredno prije otvaranja ponude, čak recimo nekih 4 dana pred otvaranje, a sam DKOM predlaže da se u slučaju da su neke te, od tih žalbi nepravodobne, da se čak postupak javne nabave ne zaustavlja.

Međutim, da li će se tu ići u nekakvo još veće naknade ili da li će se pronaći neki drugi model, ja evo trenutačno ga ne znam. Ono što znam da mi prije svakog raspisivanja javnog natječaja moramo obaviti e-Savjetovanje, ajmo ga staviti vani kao projekt da svatko na njega može reći ako ima određenih primjedbi i pitati i u trenutku raspisivanja javnog natječaja teku rokovi i tada nema više primjedbi na to, osim nakon toga možemo se žaliti na sve. Nemate više replika, hvala lijepa.

Uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege.

Ali postoji ona tema dakle svi koji dođemo za ovu govornicu ćemo pokazati da imamo i da je javna nabava nešto što je u Hrvatskoj funkcionira od kad smo postali članica EU, da na način na koji je prije funkcionirala da imamo određene poboljšice, ali da zajedno sa tim nismo zadovoljni. Ono što bi bilo puno bolje da smo recimo u istom danu imali raspravu o izvješću o radu DKOM-a i ovaj zakon jer bi na taj način mogli usporediti neke stvari, mogli bi na neke stvari ukazati i mogli bi jednako tako i reći i možda i dati neke odgovore i razgovarati o odgovorima što dalje. Ja ne mislim ni da je jedan zakon uklesan u kamenu, mislim da svaki zakon je vrlo prilagodljiv treba ga pratiti i treba mijenjati.

Iz tog izvješća trebamo iščitati sljedeće, između ostalog zaista dobro je i ja nekako uvijek volim pohvaliti kad je i nešto dobro, pokazalo se da je vezano uz javnu nabavu da je Hrvatska 2019. postala jedna od devet zemalja EU tzv. zelenih pa ta procedura da je u principu nekako dovedena u neke pristojne okvire. Ono što je zanimljivo vidjeti, vidjeti koji je postotak predmeta dakle vi protiv rješenja državne komisije se pokreće upravni spor i uvijek je zgodno vidjeti koliko na sudu odluka koje je državna komisija donijela da pod navodnicima kažem pada, dakle to je negdje 16% Neki pokazatelji koji govore, govore da bi recimo govorim općenito o predmetima na upravnom sudu negdje oko 10% te onda držati stvar pod kontrolom i ujednačili ste. Ali ono što je između ostalog državna komisija u tom izvješću je rekla sljedeće, da se povećava broj žalbi, da ima žalbe na dokumentaciju koja automatski odugovlače postupak i da u tom smislu trebamo mijenjati zakon, rekla je da naravno ono što je već i kolega prije mene rekao, oni profesionalni žalitelji koji se profesionalno žale i u izvješću čak vi imate i izlistano često oni koji imaju povećani broj žalbi. Ali rekla je još dvije stvari, a to je da treba pojačati upravni nadzor nad tijelima koji provode javnu nabavu, dakle da se kroz upravni nadzor nešto izdefinira i rekla je važnost edukacije. Mi smo tu važnost edukacije potpuno zaboravili. Mi uzimamo neke stvari zdravo za gotovo, ali ta važnost edukacije je izuzetno bitna. Izuzetno je bitna da se vi možete usporediti s nekim drugim, da možete vidjeti stvari koje se mijenjaju. Ja sam kada sam govorila tu u ime kluba govorila jedno iskustvo kojem sam ja onak, meni je to bilo sve nepoznato, ja kao da sam gledala seriju u nastavcima kad sam bila u Nizozemskoj i kad su oni imali problem, dakle to je bila negdje 2004., 2005., kada su oni problem sa svojom javnom nabavom, ja nisam razumjela o čemu oni govore jer to je kod nas tad uopće dakle javne nabava kod nas je bila apsolutno strana imenica i kada su onda vratili važnost komisije, važnost povjerenstva, važnost na koju se napravi. Mi zaboravljamo edukaciju, edukacija je izuzetno važna, da ne kažem da bi bilo loše [[Upadica Radin: Hvala.]] da se nekad i saborski zastupnici [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] što su njihova prava i obaveze malo educiraju pa imamo onaj vodič za saborske zastupnike, ali to zaboravite da sam rekla izvan vremena. Slažem se da je edukacija važna, našalit ću se pa ću reći da sam je preporučila i našem premijeru, a ne bi škodila ni nama saborskim zastupnicima sigurno pogotovo kada govorimo o komisiji i o problemu toga da oni doista pate također od deficita kadrova, što treba naglasiti i treba im pomoći u tome da se taj problem riješi odnosno da najbolje zadržavamo u sustavu koji je za državu najvažniji. Dosta smo govorili o ovome da sabor treba imati kontrolu jednako kao i javni poziv nad ovima koji su u mandatu od godinu dana. Međutim, u čl. 7.d. govori se o pravu povratka na rad u privatnom sektoru, gdje može doći do sukoba interesa ako je član komisije ranije bio zaposlen u privatnom sektoru, a onda u st. 2. govori se da će se ugovorom između člana državne komisije i poslodavca iz st. 1. pobliže odrediti uvjeti ostvarivanja mogućnosti tog povratka.

Otprilike tamo gdje sam ja završila misao zaista bilo bi dobro da se mi svi zajedno i educiramo i da se kroz cijeli život educiramo, nekako uvijek trebate biti, nastojati biti bolji. Ja inače sam sigurna da bi bilo bolje da je ove sve teme o, vezano uz državnu komisiju, dakle riječ je o dužnosnicima da se to reguliralo o Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Ali evidentno tog zakona skoro biti neće jer naš premijer očito mu ide i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, nekako ga je stavio ispod radara i ostalo, a očito ni taj zakon neće uskoro ugledati svjetlo dana, ali sigurna sam da bi bilo neusporedivo bolje da je to regulirano tamo jer bi onda niz dilema i niz stvari mogle tamo riješiti i to sve ta, ta nit što raditi prije i poslije nije tako jednostavno. Poštovana kolegice, u slučaju da se u privatnoj tvrtci nešto preplati to je naravno gubitak za vlasnika te tvrtke i njihova odgovornost. U slučaju da se to dogodi u državnoj tvrtki, državnom ili javnom tijelu, ili u gradovima i općinama naravno da će to na ovaj ili onaj način na kraju platiti naši sugrađani.

Ako i pođemo od toga da velika većina ljudi pošteno radi svoj posao uvijek se može dogodit da u jednom barem manjem dijelu slučajeva se dogodi korupcija. To može imat katastrofalne posljedice za naše društvo. Korupcija ne samo da ošteti društvo, ne samo da ošteti građane, ona dovodi i do rasta nejednakosti u društvu, dovodi do toga da korumpirani političari imaju novac, pa time imaju i prednost. Nažalost možda je i dio problema u tome što imamo tako velik broj državnih tvrtki, hotela, poslovnih prostora i ostaloga. Čim je tema javne nabave u bilo kakvom, bilo kakvom imenu naravno da otvara sve te dileme o kojima vi govorite. Mi u Hrvatskoj imamo 556 što općina, što gradova odnosno Grad Zagreb ima status i općina i gradova. Naravno da naslovnice novina uvijek pune kad vam se desi da se nešto preplati nekoliko puta, pa vas mogu nekako ovaj sve zajedno podsjetiti na primjer zagrebačke žičare koja je krenula sa 200 milijuna kuna, a završit će negdje na 750 milijuna kuna, gdje je niz stvari bilo pogotovo kad je riječ o građevinskim radovima, o vantroškovničkim radovima, a sve to vam se regulira zakonom. I onda s jedne strane mi se uvijek referiramo na zakone, ali s druge strane ajdemo pogledati kako to funkcionira u stvarnom životu i u stvarnoj priči. Pri tom samo da dovršim misao o žičari.

Je. Poštovana zastupnice, bili ste ministrica, čuli ste vjerojatno za mnoge događaje koji su se dešavali u javnoj nabavi. Pretpostavljam da znate zapravo da oni koji pokreću javnu nabavu mogu eventualno složiti posljedice tek nakon revizije javne nabave. Prema tome, dok se nešto dešava, dok se nešto prodaje, dok se nešto kupuje, u tom periodu se ne dešava ništa ukoliko nitko nije ništa prijavio. Znači ukoliko imamo tvrtke koje rade zajedno, ukoliko imaju nekakve zajedničke interese, ukoliko se zajednički javljaju na natječaje, dobivaju poslove, nikakvih problema nema. Eventualno ukoliko dođe revizija i utvrdi nepravilnosti u postupcima javne nabave u nekom poduzeću ili u nekoj instituciji tek nakon toga mogu nastupit nekakve posljedice. Najčešće su to posljedice ispravite greške u budućoj javnoj nabavi, međutim proračun je prazan. Hvala lijepo. Dakle, kad radite nekakav javni posao bez obzira da li ste općinski načelnik, gradonačelnik, da li ste na čelu nekakve javne tvrtke ili ste ministar, ja uvijek mislim da to trebate raditi na način na koji radite doma, da se prema javnim novcima, to su svi naši novci, odnosite odgovorno na način na koji to bi radili doma. Ako doma ne bi nešto napravili ja ne vidim razlog i apsolutno je krivo da to radite kad upravljate s tim. Dapače, trebate biti neusporedivo oprezniji i sve zajedno. Našu plaću, mi dobijamo svoju plaću iz proračuna koju pune građani RH i mi imamo odgovornost prema njima. Kad ste u izvršnoj vlasti ta odgovornost je neusporedivo veća. A moram vas podsjetiti da smo do sad imali i Zakon o reviziji gdje bi revizija nešto utvrdila i iza toga je po jednom drugom zakonu mogla postupat. Sad zaista smo zakon malo promijenili, pa se može postupat, ali ne što treba reagirat odmah. Kolegice Anka Mrak-Taritaš, vidite da obnova zgrada nakon potresa u Gradu Zagrebu zapravo nije ni počela. Pre dva dana sam bila u Petrinji i to je nešto prestrašno, to je grad duhova, to ništa nije početo obnavljat se. Recite mi da li je to problem u javnoj nabavi roba i usluga ili je problem u nesposobnosti ove hrvatske vlade? Dakle, nema tu nikakvog problema u javnoj nabavi. Kad vam se desi katastrofa, onda sukladno određenim propisima i javnu nabavu možete odraditi u jednom skraćenom postupku, ali da sad to ne objašnjavam, nema potrebe ali da se referiram na vaše pitanje. Apsolutno je riječ, ja sam najprije mislila da se nešto čeka, pa sam mislila da se nešto, da neko nešto još ima nešto dalje, riječ je o apsolutnoj nesposobnosti. Između pričati da ćete nešto raditi i raditi je užasno velika razlika. Još malo pa je 13 mj. prošlo od potresa u gradu Zagrebu, još uvijek nijedna opeka nije sustavno obnovljena, sukladno zakonu, sukladno da je ministarstvo donijelo odluku a fond krenuo raditi [[Upadica Radin: Hvala.]] A sad kad je o potresu riječ, imamo ministarstvo, [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] imamo fond, imamo središnji ured, to više niko neće znati što radi. Zastupnice Mrak-Taritaš, pohvalili ste Hrvatsku koja je dobila zelenu oznaku tj. dobro mjesto kad se govori o ocjenama država članica koje na dobar način provode postupke javne nabave. Ono što se meni čini da je dosta prisutno očekivanje javnosti a često i mi o tome u Saboru raspravljamo, kako bi se mogla postići veća zastupljenost hrvatskih tvrtki i hrvatskih proizvoda u postupcima javne nabave? Imate iskustva jer ste bili ministrica pa ti zahtjevi ne postoji od danas nego postoje otprije i imate tu vjerovatno i nešto što možete podijeliti s nama, gdje se tu možda nalaze određene prepreke, gdje postoji prostor za poboljšanje a što bi ustvari same hrvatske tvrtke mogle učiniti kako bi imale bolji prolaz na postupcima javne nabave. lijepa na ovom pitanju, neće mi biti dovoljna minuta. Dakle, svaki put kad Hrvatska je u nečem dobra, ja zaista to želim i s ove govornice reći, to je moja zemlja, ja u njoj živim, meni je do toga stalo pa bez obzira jel sam ja oporbena zastupnica ili ne, to je nevažno, važno je da je Hrvatska u nečem dobra pa bez obzira jer ima toliko puno lošeg da je važno reći da je u nečem dobra. Kad uđete u postupak i kad raspisujete natječaj vezan uz javnu nabavu, naravno da je uvijek interes nas da to budu hrvatske tvrtke i da tu imamo problem, pogotovo kad je riječ, ja to mogu reć o građevini odnosno graditeljstvu, da su jako puno radnika vrijednih je otišlo van, imamo tvrtke koje ne stoje dobro i tu su pogotovo austrijske tvrtke gdje smo im bili ... [[Govornik se ne razumije.]] tržište neusporedivo bolje. E onda morate uvesti još neke elemente koje imate mogućnost uvodit. A zašto ih ne uvodimo? Zato što kad ga uvedete nekakve još dodatne kriterije [[Upadica Radin: Vrijeme.]] to su vam mogućnost žalbe.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Ja ću se osvrnuti upravo na Državnu komisiju odnosno na zakon koji mijenjamo i kojim se zapravo unaprjeđujemo samu Državnu komisiju. Naime, poznato vam je da članovi Državne komisije nisu državni dužnosnici a niti su pravosudni dužnosnici međutim sve ono što čine i cijeli njihov postupak, zapravo je smatraju dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa što dodatno je zapravo komplicirao cijeli sustav. Naime, jako je važno da u ovom sustavu rade vrlo kvalitetni i educirani i konstantno educirani ljudi koji mogu vrlo kvalitetno voditi postupke javne nabave i kao što smo rekli dosada, sam postupak javne nabave je više puta u više navrata mijenjan i tijekom ovih godina smo svjedočili koliko je bilo i problema i koliko zapravo Državna komisija svojim kvalitetnim i stručnim i savjetima pomaže ako se pogledaju i njihove stranice gdje možete pojedine situacije zaista pratiti što se događa. Ono što bi ja istaknula je isto tako vrlo kvalitetno iskorak u elektroničkom sustavu, odnosno elektroničkom oglasniku gdje je se povećava itekako transparentnost svih postupaka Naime, kao što znate svi subjekti koji sudjeluju u postupku javne nabave, moraju napraviti plan nabave godišnje, bilo da je to mala nabava ili velika, moraju se zadati i procijeniti vrijednosti i rokovi, isto tako jako je važno za same jedinice lokalne samouprave da kao što znate, načelnici i gradonačelnici ne mogu raspolagati i upravljati onim nabavama ako nemaju suglasnosti gradskih odnosno općinskih vijeća za vrijednosti preko milijun kuna, dakle sve to omogućilo da taj postupak bude vrlo vidljiv, da se on može kontrolirati i u svako momentu utvrditi zakonitost postupka. Jako je važno u ovoj proceduri upravo da je i DKOM skratio rokove za žalbene postupke i u tome je postignut jako veliki napredak i sve se događa unutar roka od 30 dana, a prvenstveno za one nabave koje se odnose za, na europska sredstva čak je to do 25 dana. Puno se govorilo o tome kako zapravo ima profesionalnih žalitelja, ako vidite i u samom izvješću DKOM-a onda se može vidjeti da ima onih koji imaju i preko i oko 27 žalbi i to su zaista žalitelji koji, čije su nabave odnosno sudjeluju u postupcima nabave velike vrijednosti, a ti rasponi od do 100.000 kuna za vrijednosti od preko 60 milijuna kuna zaista je onda primjereno da ti i takvi žalitelji uplaćuju određena visoka sredstva kako se ne bi događalo da imamo još više onih koji bezrazložno zapravo predaju žalbe i na taj način odugovlače cijeli postupak. Zato smatram, a kada pogledate i u statistiku koliko zapravo vrhovni, Visoki upravni sud od 10% žalbi u prvom stupnju zapravo priznaje i svega 3% odluka koje je donio DKOM Visoki upravni sud je poništio to dokazuje da su njihove odluke itekako kvalitetne.

Poštovana kolegice u postupcima javne nabave vrijeme je vrlo važan faktor pogotovo kad govorimo o europskim projektima.

Hvala lijepo kolega, da možemo to govoriti u tom kontekstu s obzirom da se ukupna vrijednost nabava do sada koja prolazi je preko 43 milijarde kuna do sada, a s obzirom na ovu omotnicu koja ide novu će to biti znatno više i sigurno da bi u tom kontekstu trebalo razmišljati o mogućnosti moguće i povećanja, osnaživanja broja osoba koje će te postupke provoditi odnosno odlučivati o samoj nabavi. Poštovana kolegice govorili ste o obvezi javnopravnih tijela na planiranje postupaka javne nabave svake godine, donošenje plana, a isto tako postoji i obveza donošenja godišnjih izvješća koncem godine o provedenim postupcima javne nabave gdje se vrlo transparentno vidi koji postupci su provedeni, u kojem iznosu i oni su dostupni javnosti. Mislim da je to vrlo značajno jer isto tako i revizija koja dolazi u javnopravna tijela može temeljem tih izvješća kontrolirati svaki predmet javne nabave i svaki predmet je podložan kontroli i vidimo da ustvari revizija vrlo malo pronalazi predmeta kojima nalazi određene zamjerke. Što se tiče profesionalnih žalitelja mislim da je tu najveći problem jer oni ustvari usporuju te postupke javne nabave tim neopravdanim žalbama koje onda zaustavljaju postupak na neko vrijeme. I mislim da bi ustvari tu trebalo pokušati pronaći neko adekvatno rješenje obzirom da nas očekuje [[Upadica: Hvala.]] ulaganje visokih iznosa sredstava u projekte. Da, hvala lijepo, da točno je, znamo koje su procedure, što sve treba činiti u samom postupku da je to zaista sve sa elektroničkom postupkom javne nabave i sa svim dokumentima koje smo dužni bili i svi oni koji i dalje rade taj posao ovaj objaviti kako plan, tako i izvršenje i na taj način zapravo je svako može kontrolirati što se događalo, s kim se ugovorilo, po kojoj vrijednosti, u svakom momentu se na stranicama i gradova i općina isto tako i javnog oglasnika može to pronaći. Znamo da je u nekoliko navrata koliko smo mijenjali Zakon o javnoj nabavi su se pokušale iznaći modeli kako neke takve profesionalce zapravo spriječiti [[Upadica: Hvala.]] mislim da još uvijek nismo postigli savršenstvo. Poštovana kolegice Perić, vi ste tu govorili o značaju i kvaliteti rada Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave i neophodnosti donošenja ovih izmjena i dopuna ovog zakona kako bi se popravio status zaposlenika i članova komisije s obzirom da oni nisu ni državni dužnosnici, ni pravosudni dužnosnici. Pa evo da naša javnost zna, s obzirom na broj predmeta brojka se često ističe kolka je, koliki je bio broj predmeta, da se zna da je svega 34 zaposlenika u državnoj komisiji iako sistematizacija predviđa 49. 94% je visoke stručne spreme i stoga još jedanput potvrda da ovo, da treba ići hitno u ove izmjene i dopune.

Prosječan staž osoba koje su u državnoj komisiji je negdje oko 7 godina što govori o tome da je to jedan kontinuitet tih kvalitetnih ljudi koji taj posao rade od preko recimo u 2019. preko 13.000 postupaka bilo je svega 1209 žalbi što je kad pogledate učinkovitost i koliko je naplaćeno od toga dakle preko 17 milijuna kuna, a da su ukupni troškovi same državne komisije za zaposlene negdje oko 7,5, 8 milijuna kuna, dakle vidi se da oni itekako opravdavaju svoj posao ne zato da žele nekoga kažnjavati, ali zapravo postupak vrlo kvalitetan.

Poštovana državna tajnice sa suradnicom. Raspravljajući o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave više se bavimo ustvari njenim radom i provedbom Zakona o javnoj nabavi nego samom izmjenom zakona. Zašto, zbog čega? zbog toga što je sama izmjena rekao bih tehničke naravi gdje se pokušava sa ovom izmjenom zakona učiniti samostalnijom, neovisnijom i doprinijeti kvalitetnom radu članova državne komisije. Ono što je po meni važno i ono što u ovoj izmjeni zakona treba raspravljati, to je kroz raspravu pokušati predlagatelju, a to je Vlada RH pomoći na određeni način u poboljšanju samih zakona koji definiraju i samu državnu komisiju s jedne strane, a s druge strane sustav javne nabave. Sustav javne nabave u Hrvatskoj kao što smo čuli na godišnjoj razini podrazumijeva projekte čije su vrijednosti oko 43 milijarde kuna, to je više od 10% BDP-a, pa onda samim time da realizacija tih projekata bilo da se radi o koncesijama, bilo da se radi o sustavu javne nabave roba i usluga, itekako doprinosi gospodarskom razvoju Hrvatske.

Prema tome, kada raspravljamo o državnoj komisiji onda treba napraviti sve da državna komisija doista može promptno reagirati i premda je Zakon o javnoj nabavi predviđen rok od 30 dana, svjesni smo da je to često, često puta više od tih 30 dana. Ovdje mi govorimo o roku koji se promatra od dana kada je kompletirana žalba, kada je potpun postupak, međutim često puta i od same žalbe pa do kompletiranja samog postupka prođe dugo vremena i to ovdje ne iščitavamo. Zato se ja slažem sa svima onima koji govore da treba ići u daljnje ekipiranje same državne komisije kako bi taj postupak bio propulzivniji, bio brži. Kada vidimo da je na godišnjoj razini negdje oko 17 milijuna kuna koje se uprihodi od naknade za podnošenje žalbe, da su troškovi za plaće negdje oko 8 milijuna kuna, mislim da je uspoređujući jedno i drugo svima nama jasno da onda taj trošak se u pravilu prevaljuje, ako tako mogu reći, s obzirom da je naknada od žalbe prihod državnog proračuna, prevaljuje se na žalitelje, pogotovo one koje ovdje često puta nazivamo profesionalnim žaliteljima. Prema tome, treba učiniti sve da se taj postupak ubrza i na način kao što sam maloprije rekao. Po meni je još uvijek visok postotak usvajanja žalbi. Dakle, ako je u Hrvatskoj negdje oko 13.000 postupaka javne nabave od toga njih 870 završi na Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, negdje oko 6%, međutim od tih 6% na razini oko 50% je usvojenih žalbi, dakle to je vrlo visok postotak, on doduše i pada što govori o obučenosti javnih naručitelja s jedne strane, ali s druge strane je činjenica da je ipak tu negdje oko 50% na razini od 50% žalbi koje su usvojene od strane državne komisije. Možemo reći da je potrebno da taj postupak još dodatno poboljšati na način da javni naručitelji budu uistinu oni koji će moći jednostavnije i brže reagirati pa ako hoćete i smanjiti broj takvih žalbi ukoliko je postupak proveden kvalitetnije, pa bi onda i ti sami profesionalni žalitelji možda imali manje prilika da ulože žalbu i na taj način osporavaju postupak. Prema tome, ja se slažem da ovaj zakon treba ovako usvojiti kako je predviđen, ali je potrebno s obzirom na iskustvo koje ima iza nas i koji govori o poboljšanju cijelog postupka javne nabave, potrebno je još s jedne strane ekipirati u stručnom smislu državnu komisiju da taj rok bude kraći, ali s druge strane dodatno educirati javnog naručitelja kako bi se moglo realizirati sve ono što je pred nama.

Zahvaljujem. Gospođa Dalija Orešković replicira. Hvala predlagatelju. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave sasvim sigurno jedno od važnih tijela koje indirektno sudjeluje u sustavu borbe protiv korupcije. Stoga bi za bilo kakvu izmjenu Zakona koji se na ovu instituciju odnosi, pa makar i ovako šturo skrojenu izmjenu zakona, bilo najbolje da ju ne priprema HDZ. Ja se slažem s tim da je za uspješnost provedbe zadaća ovog tijela važno dodatno ekipirati to tijelo, osnažiti ga i kroz daljnje izmjene i dopune zakona, međutim očito je da time nećemo riješiti onaj osnovni problem, a to je percepcija naših građana koju dobrim dijelom podupire i retorika ključnih dionika političke scene da je većina javnih natječaja zamišljena i unaprijed dogovorena sa unaprijed odabranim izvođačem. Pri tome percepcija da u tome prednjači HDZ čini mi se da je dobro opravdana primjerima koje imamo u svakodnevnom životu. Orešković, to da vi nikada nećete biti u prilici nikakav prijedlog zakona osim kao oporbena zastupnica, a pitanje je hoćete li prijeći prag na idućim izborima, predložiti HS s obzirom da je rejting stranke ili stranaka koje ste promijenili u proteklih par mjeseci takav da on ne prelazi niti 1%, prema tome nećete biti u prilici. A možda je i bolje da niste u prilici jer kada ste bili u prilici nešto raditi, pa ste provodili potpuno krivo vrlo jasne zakone, o čemu se očitovao i visoki upravni sud i Ustavni sud RH. Prema tome, što se tiče vašeg poimanja borbe protiv korupcije nažalost je on kriv, pogrešan jer kad vi mislite da se borite protiv korupcije vi u stvari kršite zakon i na taj način doprinosite snaženju korupcije u Hrvatskoj. Povreda Poslovnika? Izvolite. Smatram da je kolega uvrijedio kolegicu zastupnicu, da li dobro ona radi svoj posao ili loše radi svoj posao odlučit će birači na slijedećim izborima. Moram vam dat opomenu jer je bila replika, to znate.

Poštovani kolega Bačić, govorili ste o postotku usvojenih žalbi i želji i težnji našoj da taj postupak bude što manji. Mislim da je broj žalbi sve manji upravo zbog transparentnosti rada državne komisije za kontrolu postupka javne nabave i na njihovim stranicama možemo vidjeti svaku odluku, pa onda potencijalni žalitelji sigurno iz svake te odluke mogu vidjeti primjer da li uopće ima smisla se žaliti. Međutim, evo jedan primjer iz izvješća kaže HEP ima čak 72% usvojenih žalbi. Međutim, ne možemo gledati samo brojku od 39 tih usvojenih žalbi na 54 koje su podnesene državnoj komisiji kad HEP ima u svom postupku godišnje 1021 žalbu. Ja ne bi onda rekla da je HEP neuspješan ili da loše provodi postupak javne nabave ako je svega 39 žalbi usvojeno. Da, ta transparentnost rada državne komisije očita je i kroz objavu, javnu objavu svakog rješenja i odluke državne komisije, ali isto tako i u svakoj presudi visokog upravnog suda, tako da onaj tko doista prati i ko se bavi javnom nabavom iz tih odluka i po žalbama, a i po presudama visokog upravnog suda može jako puno toga naučiti kako bi u idućim postupcima u kojima provodi javnu nabavu bio snažniji, bio ispravniji, bio potpuno u skladu sa zakonom, tako da, da njihovi predmeti i njihove odluke po žalbama ne bi onda padale. Ja sam rekao što birači misle o Startu, Pametnome i ne znam već kojoj stranci u kojoj je u posljednje vrijeme članica gđa. Orešković, nego sam rekao stav birača koji su to iznijeli 5. srpnja kolega Prica, tako da vam je ta povreda Poslovnika bila potpuno promašena. Poštovani kolega, slažem se sa vama da još uvijek ima dosta žalbi i da je sigurno ključ i u tome da se bolje educiraju sami naručitelji. Mislim da je jedna od mogućnosti ta, pogotovo za manja javnopravna tijela gdje je manje zaposlenih i gdje je manja mogućnost da se pojedini ljudi educiraju samo za taj segment, mislim da je osnivanje tijela koje će provodit objedinjeni postupak javne nabave, pa čak i za više JLS-ova jedna od mogućnosti kako bi se onda jedan određeni broj ljudi upravo za to educirao i provodio onda stručno te postupke javne nabave.

Zahvaljujem. Kolegice Jelkovac, da u pravu ste, veliki broj naručitelja doista nije educiran za provođenje samog sustava javne nabave, inače dosta kompliciranog postupka. … [[Govornik se ne razumije]] se provode određeni seminari, izobrazba itd. itd., tako da ta vaša ideja da objedinjavanjem nekoliko naručitelja ili formiranjem zajedničkog tijela koje će onda pripomoći samom provedbi javnog, postupka javne nabave je za pozdraviti po meni. I u tom smislu je činjenica da je ipak u zadnje vrijeme poboljšan cijeli taj sustav i broj žalbi je s jedne strane otprilike manji i pada, što je važno, to mi se čini da je iz Izvješća komisije za 2019.g. razvidno, da broj žalbi koje su odbijene raste, il je manji broj postupaka koji se po žalbama ovaj poništavaju il vraćaju javnom naručitelju, tako da u tom smislu se ipak polako to ide na bolje. Nemate više replika.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolegice. Evo zapravo nisam imao namjeru da se javim za raspravu pojedinačnu, ali s obzirom da se neke stvari ovdje ovako olako kvalificiraju mislio sam da bi bilo dobro da se malo o tome još dodatno raspravi. Naime, kad se govori o stavljanju u odnos ukupnog iznosa javne nabave u našoj državi koja iznosi otprilike nekih 40 milijardi kuna i broj žalbi koje se upućuju Komisiji za javnu nabavu to nije realno i nije objektivno zbog toga što znamo koje žalbe idu prema državnoj komisiji i ono što je najgore znamo što državna komisija rješava. Naime, državna komisija neće rješavati nepravilnosti u javnoj nabavi ukoliko to netko ne prijavi. Ukoliko takvih prijava nema nažalost nepravilnosti ostaju tamo gdje jesu, kao što sam rekao malo prije toliko dugo dok eventualno ne dođe revizija koja napravi nakon toga reviziju javne nabave u kući u kojoj radite i onda se eventualno otkriju greške i nepravilnosti u javnoj nabavi. Drugo, drago mi je da je i vladajuća većina prihvatila retoriku i činjenicu da moramo nešto poduzeti po tom pitanju. Ja sam o tome govorio i prošli puta, govorio sam i danas. Smatram da moramo poboljšati javnu nabavu, da moramo poboljšati procese u javnoj nabavi, da moramo pojačati državnu komisiju ili neko drugo tijelo koje će raditi dodatnu kontrolu javne nabave. Trenutno ne postoji tijelo koje bi radilo cjelokupnu kontrolu procesa javne nabave osim ukoliko to nije prijavljeno Komisiji za javnu nabavu ili ukoliko to netko prijavi nekom drugom tijelu koje onda kasnije radi istrage i utvrđuje da su bili nekakve nepravilnosti. O tome smo već raspravljali i na odboru i razgovarali smo ovako, mislim da tu nema nekakvih velikih dilema i velikih nepoznanica. Ali htio bih vam samo skrenuti pozornost da postoji jedna odredba u Zakonu o javnoj nabavi koja kaže da se ne treba nabavljati samo najjeftinije odnosno da ne treba biti uzeti, imati se u obzir samo najniža ponuda nego ajmo razgovarati malo o najpovoljnijoj ponudi. Ajmo da vidimo koliko je to natječaja javne nabave u Hrvatskoj napisano na način da se traži najpovoljnija ponuda. Da vidimo koliko si je članova tih komisija koje su raspisivale javne natječaje, koliko si je čelnika tijela lokalne samouprave, područne uprave ili pojedinih ministarstava dalo truda da naprave kriterije, da ih raspišu da bi dobili najkvalitetniju ponudu. Ajde da vidimo to, pa ćete doći do poražavajućeg rezultata. A kad se govori o najnižoj ponudi onda možete i u tim ponudama odnosno natječaju imati jako puno, što se danas i radi, jako puno skrivenih stavaka koje se prezentiraju onima koji su zainteresirani i koji najčešće dobivaju natječaje što je u principu jako teško otkriti osim kad se vidi da nakon godinu dana koliko traje ta nabave se zapravo nije isporučilo neke robe apsolutno ništa, a cijena te robe je bila izuzetno visoka i kad se gleda ponuda koja je bila dana za tu robu koja inače ima visoku cijenu je bila niska pa je netko dobio posao i zapravo se vidi što je namješteno, a što nije namješteno. Ali postoje tijela koja to trebaju istraživati i to može kasnije utvrditi revizija, ali nažalost znamo koje su posljedice, posljedica nema. A garantiram vam s obzirom na to koliko je novaca u igri da mi radili istraživanje prije otprilike 5-6 godina i utvrdili smo da bi se ukupni troškovi javne nabave u RH mogli smanjiti barem za 25% kad bi se promijenili kriteriji u samim natječajima za javnu nabavu. A to nije malo, to je jako puno. Nemojte zaboraviti da trenutno imamo dug prema, prema farmaceutskoj industriji otprilike 6 milijardi kuna koliko znamo, a 25% u odnosu na ono što se potroši je otprilike 10 milijardi kuna. Prema tome, o tome trebamo razgovarati i zato sam pričao o tome da trebamo promijeniti procese, trebamo promijeniti pripremu javne nabave, trebamo promijeniti tijela koja će to kontrolirati odnosno naći tijelo koje će to stvarno kontrolirati i koje će moći provoditi kompletnu kontrolu i nakon toga naravno raspisivati neke kazne i procesuirati ljude koji su napravili prekršaje. Hvala lijepa. Poštovani kolega, mislim da je svakom subjektu koji provodi javnu nabavu cilj da nema žalbi na njihove javne natječaje, a pogotovo da ne završe na reviziji ili da padnu na reviziji. Stoga mislim da je svakoj toj ustanovi cilj da imaju dobro educirane specijaliste javne nabave, pa onda imate i te tečajeve, certifikate itd. Međutim, kad razgovarate s ljudima koji provode javnu nabavu, koji imaju puno iskustva, koji imaju nekakvo znanje, ja sam s nekima razgovarala onda kažu da u slučaju da im treba nekakav savjet zapravo nema državnog tijela čije mišljenje obvezuje. Znači oni se obraćaju upravi za trgovinu i politiku javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koji nakon nekih 2 mjeseca napišu mišljenje koje ne obvezuje. Što onda tim ljudima, mislim kako im onda pomoći u javnoj nabavi da ne naprave greške? Da, nažalost ne postoji tijelo koje daje obvezujuće, obvezujuća mišljenja i sve zapravo ostaje na onim ljudima koji su prošli tečajeve za javnu nabavu, koji su dobili certifikate da mogu provoditi javnu nabavu u RH. Uz to naravno da tu postoji i njihova osobna odgovornost, o tome smo govorili kad je bila tu gospođa Mrak Taritaš, kad smo zapravo rekli da je velika odgovornost na čelnicima tih tijela, da je velika odgovornost na ljudima koji provode same te natječaje, koji pišu te natječaje i naravno njihova, njihov moral, osjećaj za društveni novac, osjećaj za novac koji smo mi svi zajedno izdvojili u zajedničku kasu kako će se taj novac potrošiti i da li ćemo od njega napraviti 5 nečega ili ćemo napraviti samo 1 nečega. Poštovani kolega, zanima se s obzirom da sukladno Zakonu o javnoj nabavi je potrebno prethodno savjetovanje, dakle za javne nabave velike vrijednosti javni naručitelj treba upoznati zainteresirane gospodarske subjekte sa opisom ponude, specifikacijama i kriterijima, da li smatrate da je to rješenje koje je dobro koje bi spriječilo probleme kasnije žalbe koje bi malo bolje razriješilo te odnose? Dal je to rješenje koje je dobro provedeno? Izvolite, izvolite. To je sigurno još jedan korak, jedna aktivnost u javnoj nabavi koja je veliko poboljšanje zbog toga što su se kod velikih iznosa pojavili igrači koji zapravo i koji zapravo diktiraju tempo u tom djelu. Međutim, tu se zainteresirani zapravo i mali poduzetnici koji žele se javiti na te natječaje i da bi razjasnili neke stvari u toj prethodnoj diskusiji, oni zapravo nakon toga mogu postavljati i pitanje i čak se i može desiti da, jako često se dešava, da se i dio dokumentacije za javnu nabavu i promijeni. Jedan dio se objasni, ono što se smatra da je sporno, nije dobro, taj dio se dokumentacije promijeni i to je dobro. Problem je u tome što ukoliko se na taj natječaj namjerava javiti firma za koju se zna da ima poseban status, da će dobiti posao, onda se niti na tu raspravu ne javljaju pravni subjekti koji bi bili zainteresirani za taj posao i to sam već spomenuo i to je činjenica i to znamo svi i znamo koje su firme u pitanju ali nitko ništa ne poduzima. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, kao čelnik jedinice lokalne samouprave i sam sam u obvezi provedbe postupaka javne nabave i imamo dosta iskustava oko toga. Moje osobno na temelju iskustva, mišljenje je da za uspješnu provedbu postupaka javne nabave su neophodni i ključni su educirani, sposobni i iskusni da kažemo ljudi u samoj provedbi nabave. E sad tu dolazimo često do problema takve stručne ljude je vrlo teško često puta zadržati u sustavu, pogotovo u javnom sektoru, počevši od općina preko županija, pogotovo do ministarstava, jer nam takvi ljudi jednostavno odlaze dal u privatni sektor ili bilo gdje drugdje a jednostavno njih je teško zadržati jer sam sustav stimuliranja odnosno plaćanja i plaća jednostavno je toliko kompliciran da takve ljude je teško zadržati. Onda dobivamo nove ljude koji se opet moraju određeno vrijeme educirati itd. Slažem se u potpunosti s vama, znamo da taj problem postoji, zapravo primate pripravnike koje nakon toga školujete, kad su završili školovanje, kad postanu već iskusni referenti za javnu nabavu, nakon toga odlaze ne kod privatnika, privatnike nije obveznik javne nabave nego odlaze najčešće i javna poduzeća koja imaju visoku plaću. I to je česta pojava, toga smo svjesni ali trebali bismo zapravo pronaći načina kako bismo te ljude jedinstveno nagrađivali u svim tijelima. Znači, i u javnim poduzećima i u tijelima lokalne samouprave odnosno u lokalnim samoupravama i područnim upravama. Isto tako i ministarstvima. Kad bi tad plaća bila za te referente uvijek ista, ne bi bilo potrebe da odlazi u javno poduzeće i da tako nakon toga ima ne znam, 20, 30% veću plaću i to je veliki problem. I pogotovo za lokalnu samoupravu jer lokalna samouprava, ja vjerujem s obzirom da su ti ljudi blizu biračima, da su blizu svojim građanima, da im je stvarno cilj da provedu javnu nabavu u skladu sa zakonom i da to bude stvarno najpovoljnije za njihovu lokalnu zajednicu. Hvala, predsjedavatelju. Evo kolega zastupniče, krenut ću od ovog što ste zadnje rekli, svima je u interesu da javna nabava bude provedena u skladu sa zakonom. Međutim, uzalud nam provedba nabave u skladu sa zakonom ako je taj zakon pun nedorečenosti i šupljina a doista je naš sustav javne nabave toliko isprazan da je upitno postiže li on svoju svrhu. Više je detekcije problema bilo danas izrečeno kroz pojedinačne rasprave i replike nego kroz ono što su vladajući imali ambiciju imali uvrstiti u ovoj zakon. Prvo, činjenica da imamo jednostavnu nabavu koju nitko ne kontrolira. Drugo, činjenica da komisija reagira eventualno povodom žalbe, ako žalbi nema, ne možemo ni ispraviti nepravilnosti. Treće, nedostaje sustav savjetovanja koji bi dao dobru podlogu za kvalitetno pripremljene javne natječaje i četvrto, nedostatak povjerenja. Ima li vaša politička stranka ambiciju provesti jednu komparativnu analizu kako je sustav javne nabave uređen u dobro funkcionalno uređenim državama? Hvala vam na pitanju, poštovana zastupnice. Ja slučajno to znam kako je to uređeno vani s obzirom da sam bio na čelu jedne velike kompanije u RH i evo, znam što se dešava vani i kako to izgleda vani. Moram vam reći, nažalost, nisu velike razlike, međutim drugačiji je odnos. Drugačiji je odnos, zakonska regulativa je nešto drugačija pa ih onda ona ograničava i usmjerava. Kod nas nažalost toga nema. Sve što ste rekli, iza toga stojim. Znači, postoje problemi, probleme ćemo teško riješiti ukoliko ne poboljšamo zakone. I Zakon o javnoj nabavi i zakon koji će omogućiti kontrolu te iste javne nabave. Evo, sad smo bili nadomak tome da poboljšamo odnosno poboljšali smo ovaj dio vezan za Državnu komisiju za javnu nabavu, barem u ovom djelu koji se tiče ljudi, članova komisije javne nabave, nadam se da ćemo kroz to i kroz slijedeće aktivnosti, uspjeti poboljšati i kompletne aktivnosti i procese u samoj javnoj nabavi. Hvala lijepa, nema više replika. Sada je došlo vrijeme, zapravo već je prošlo 15 min za pauzu epidemiološku.

Poštovani predsjedavajući, poštovane dame i gospodo. Od samog osnivanja Domovinski pokret upozorava kako je naš zdravstveni sustav onkološki bolesnik, ne zbog tisuće vrijednih ljudi i vrhunskih stručnjaka koji u njemu rade već zbog načina kako se njime upravlja, pogotovo u području upravljanja prihodima i rashodima. Dapače, ti vrijedni ljudi su među većim gubitnicima takvog načina upravljanja jer posao obavljao za značajno manju plaću od svojih kolega iz ostatka EU. Otpočetka upozoravamo da je sustav apsurda iz niz razloga. Prvo, sustav se većinski, u udjelu od čak 80% financira od strane poslodavaca koji na bruto plaću dodatno izdvajaju 16,5% za premiju osnovnog zdravstvenog osiguranja. Ovako se prikupi oko 23 milijarde kuna, što je za poslodavce ogroman teret, jedan od razloga slabe konkurentnosti Hrvatske od privlačenja stranih ulaganja, a opet s druge strane premalo da se održi kakva taka financijska stabilnost sustava. Stoga se iz proračuna dodatno izdvajaju značajna sredstva 2,6 milijardi kuna u 2020. i 2,7 milijardi kuna u 2021.g., čime su dosegli iznos od 6,9% BDP-a ukupnih ulaganja u zdravstvu, po čemu je Hrvatska 4. među zemljama Srednje i Istočne Europe. Uz ostale prihode HZZO-a koji se kreću oko 2,1 milijardu kuna ukupno raspoloživa sredstva za zdravstvo su oko 28 milijardi kuna godišnje. Međutim, ni to nije dovoljno za ovakvo upravljanje sustavom. Dugovi se ne samo gomilaju već i povećavaju iz godine u godinu. Neodrživi Hrvatski zdravstveni sustav je tempirana bomba ne samo za financijski sustav već i za sve njegove dionike, ponajprije liječničko osoblje i pacijente jer je izvjesno da će se zbog demografskih promjena i povećanja troškova lijekova problemi dodatno gomilati. Iz dugogodišnjeg ignoriranja ovog problema vlada se nedavno probudila sa nekoliko neodgovornih izjava. Prvo je ministar zdravstva najavio kako je povećanje premije osiguranja za poslodavce i sudjelovanje pacijenata neminovno, a onda je premijer dodatno začinio sramotnom izjavom kako je zamolio Beroša i Marića da malo zagrebu po troškovima zdravstva jer među tim silnim milijardama možda ima i nepotrebnih troškova. Površna izjava neodgovornog premijera koji uporno ignorira ovaj i sve druge ključne probleme RH. Oni u međuvremenu samo rastu, zdravstveni sustav je u ogromnim problemima i nikakvo malo grebanje nije dovoljno već temeljito restrukturiranje. Međutim, za to je potrebno prvo ovladati troškovima sustava koji se sada bez adekvatnog upravljanja nekontrolirano događaju. Transparentnost postojećeg stanja i potrebne kontrole mogle su se odavno uvesti jer su sredstva iz europskih fondova za digitalizaciju sustava raspoložive već dulje vrijeme. Ali eto čekalo se da u kolovozu 2020. bivši Sanaderov ministar zdravstva otvori privatnu konzultantsku firmu i da on nadzire digitalizaciju sustava kao da on to ne bi napravio prije 15.g. da je znao. Nije znao. Ministar jako dobro zna kako nasušno potrebna digitalizacija koju će specificirati ljudi koji nemaju potrebna iskustva, zasigurno neće uspjeti, ali ne želi ili ne smije reagirati. Čudno je da ne reagira ni Ministarstvo financija koji uredno novce poreznih obveznika prebacuju u zdravstvo krpajući rupe neodgovornog upravljanja. Jedino čega se ministar zdravstva dosjetio je postojećim poslodavcima podići premije zdravstvenog osiguranja za sve radnike kako bi dodatno demotivirao poduzetnike i investitore da ulažu u RH. Isto tako želio je podići sudjelovanje osiguranika u troškovima korištenja usluga. Prije nego što se osiguranike uvjeri da moraju izdvajati više država mora odraditi svoj dio posla i urediti upravljanje zdravstvenim sustavom koji je preskup onima koji ga plaćaju, sve veći teret poreznim obveznicima, a sve manje učinkovit onima koji u njemu rade i koji se u njemu liječe. Umjesto ignoriranja sve većih problema potrebna je hitna analiza postojećeg stanja i trendova, te pokretanje nužnih reformi sustava. Naravno, reforma zdravstva koja će urediti troškove samo je jedan od nužnih reformi, za povećanje prihoda treba nam više radnih mjesta. Naime, da nam je stupanj zaposlenosti radno sposobnog stanovništva na razini onoga u Sloveniji, znači samo 10% već veći nego što je sada prihodi zdravstva bi bili oko 3,5 milijarde kuna veći nego danas što bi uz bolju kontrolu troškova bilo sasvim dovoljno za uređenje sustava. Tako smo blizu, a tako daleko od rješenja. Međutim, koja uporno i neodgovorno ignorira ovaj problem zasigurno ga nikada neće niti riješiti. Hvala vam lijepa.

Cikote, Branešci, Ožegovci, Kričke, Krbava, Tolić, Svračkovo Selo, Podlapača, Mekinjar, Pećani, Velika Popina, Biočić, Otešić, Dobropoljci, Bjelina. Ovo su sela u okolici Pakraca, sela u Lici i Dalmaciji. Ono što ih povezuju jesu usamljena i dislocirana kućanstva, uzurpirano poljoprivredno zemljište, nekontrolirano držanje stoke odnosno teror jačeg. Pojedinačne pojave uzurpacije tuđe imovine su pod utjecajem izdašnih poljoprivrednih potpora prerasle u trend. Naročito nehumano i bezobzirno ponašanje vlasnika stoke dešava se u selima gdje živi većinom staračko stanovništvo. Na području Like stanovnici se već godinama bore s ovim problemima. Privatno poljoprivredno zemljište u ličkim selima koristi se bez Ugovora o najmu, te na njemu boravi stoka konji i krave koji lutaju bez nadzora čineći štete na imovini, ugrožavajući stanovništvo i domaće poljoprivrednike. Vlasnici zemljišta uglavnom su starije životne dobi povratnici koji zbog vlastite nemoći ili opravdanog straha taj problem ne prijavljuju nadležnim institucijama, a vlasnici koji stoku drže nezakonito od države dobivaju enormne poljoprivredne poticaje po grlu. U Rudopolju, pak nepoznati vlasnik krava došao je na ideju da idealno mjesto za ispašu stoke je staro pravoslavno groblje koje je zatim još i ogradio. Čak i kad prijave policiji i poljoprivrednom inspektoru sve ostaje samo na zapisniku. Upućuju ih dalje na privatne tužbe. Poznato nam je, kolege, koliko sudski postupci traju i koliko koštaju. Nema samo u Lici i nema samo Lika takve slučajeve. Mještani Otišića, njih 20-tak, potpisali su peticiju protiv nezakonitog držanja stoke od strane vlasnika krava iz susjednog sela. Upozoravaju kako je čitavo selo postalo talac pojedinca. Svaki dan tjeraju tuđe krave sa svojih pašnjaka i svojih oranica i dvorišta. Njihovim sumještanima u selu, uništene su bašče koje teško zasade svojim hrapavim rukama. Policija, naravno, dođe kad već krave odu, pa pita stare bake, tko vam je napravio štetu, kolika je šteta i gdje su te krave. Eskalacija sukoba uglavnom završi s prijetnjama na nacionalnoj osnovi intervencijom policije i kriminalističkim istraživanjem, a što zakon kaže o ovim situacijama? Zakon o zaštiti životinja kaže da posjednik ne smije napustiti domaću životinju i ako postupa protivno tome, čini prekršaj za koji se može izreći novčana kazna i do 50 hiljada kuna. U istom zakonu se navodi da je posjednik dužan obavljati kontrolu svih životinja koje drži u sustavu proizvodnje i to najmanje jedanput dnevno. Za svako nepoštivanje i neusklađenost, propisana je kazna, a kontrolu provođenja ovih mjera uz Ministarstvo poljoprivrede na terenu obavljaju veterinarski i poljoprivredni inspektori iz Državnog inspektorata. Nakon izlaska policije, poljoprivrednih i veterinarskih inspektora, utvrđivanja štete, vlasnici čija stoka uništava tuđu imovinu, umjesto kazni i sankcija, znate što dobije? Dobije višemilijunske državne potpore. S druge strane, na primjeru iz sela Oćestova pokraj Knina, sin nakon smrti oca želi prenijeti na sebe OPG, želi biti nositelj i zbog administrativne pogreške ostane bez potpore i nitko na to ne reagira i ne razmišlja kako će taj čovjek živjeti dalje. Lokalno stanovništvo upozorava na ovu sve češću pojavu.

Zemljišta pogodna za ekološki uzgoj goveda, ovaca i koza, nalaze se najviše u Lici i Dalmaciji. U prirodnom okruženju ličkih pašnjaka i krša, odrastale su generacije, a ovakvim načinom domaća poljoprivreda, uvažene kolege, ne može biti niti razvojna niti poticajna.

Sada je na redu g. Silvano Hrelja koji će iznositi stajalište Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a.

Često čujemo magičnu riječ odgovornost, zbog česte upotrebe previše izlizanu. Zašto je koristimo? Za ukazati odgovornima da budu odgovorni i da ostanu odgovorni? Zar to treba toliko isticati? Što se više ove riječi i poruke promoviraju, to ih manje ima. Isto je sa cijepljenjem jer kad kreneš krivo, ne možeš to porukom ispraviti. Emitiraju na svim radio i tv-kanalima, mrežama i portalima. Ne ide. Dolazi do zasićenja. Dodatni je problem kad na odgovornost pozivaju oni koji stalno rade i dopuštaju izuzetke. Vjerska okupljanja, sprovodi, obljetnice. U tijeku je ozbiljna devastacija pojma odgovornosti. Zbog izostanka odgovornosti gore starci, umiru nevina djeca, bolesni ostaju bez lijekova, zdravi bez posla, siromašni i stari napušteni, bez igdje ikoga i sredstava za život. Stanje je alarmantno, sustavi nam se raspadaju, a kuća gori. Zbog čega, pitam vas, zbog čega? Jer odgovornost ne stanuje ovdje. Možemo i moramo zamjeriti ministrima da su previše političari, a prema u struci ili strukama koje pokrivaju. Osobno sam im na predstavljanju Vlade rekao da su upravo sjeli za upravljač teških kamiona i da je to njima početak svakodnevnog učenja. Funkcija ministra neće donijeti znanje i iskustvo. Neće, neće jer ne učiš, jer ne pitaš, ne pitaš stručnjake u svom resoru kako problem riješiti već namećeš svoja rješenja, a ti stručnjaci u strahu za vlastitu egzistenciju šute. Znači, formalno odgovorni ne pitaju, formalno odgovorni ne odgovaraju, a oni ovisni o odgovornima, stradavaju. Nakon tragedije, slušamo izjave koje oslikavaju sav jad ovog našeg amoralnog društva. Nema djelatnika, nema vremena, nije moj posao, nema novca i onda kažu da ljudski život nema cijenu. Ima, ima. Nažalost, kod nas je obično vrlo mala. Što smo mi kad ostavljamo nevinu djecu bez zaštite? Nevinu djecu, pazite, društvo, nismo, horda, rulja, što smo? Ni čopor nismo jer bi i životinje zaštitile svoje mlade. Ministru nije lako, ali vidim da mu je stalo, vidim da ga je potreslo, zdrmalo, čak uzdrmalo. Ministre, očekujem akciju, ministre, rasturi to, dokaži da si ministar, nema stranačkih iskaznica, nema trutova, nema parazita, životi nevine dječice su u pitanju. Nitko nema pravo dočekati mirovinu na radnom mjestu čije dužnosti ne izvršava. Posebno na radnom mjestu koje odlučuje o ljudskim životima. Već mi je zlo kad čujem reforma, upravna nadzor, stručni nadzor, dokumentacija, sve je to ustvari prikrivanje i odgađanje rješenja dok se javnost ne ohladi i prebaci pozornost opet na ustaše i partizane do neke slijedeće tragedije. Molim vas sve, ama baš sve, zavolite ovaj narod, budite dio tog naroda, cijenite život, čuvajte budućnost, većinu vremena govorim i pišem o umirovljenicima i upozoravam kako nemamo poštovanja prema vlastitoj prošlosti. To me jako rastužuje. Kad vidim odnos ovog društva prema djeci, kako ne brine ni za budućnost, e tome doista plaši.

Nastavit ću govoriti o nečem, o jednoj temi koju sam jučer započela, koja je jedna od ključnih tema po meni i ključnih afera u RH a to je afera Borg odnosno jedan njen krak koji ide prema HNB-u. Dakle, ovih dana smo saznali da se guverner Vujčić sastajao sa predstavnicima Knighthead fonda i stavio se u de facto poziciju njihovog konzultanta. Dakle, e-mailovi koji je jedna od televizija koja je te mailove tražila putem zahtjeva za pristup informacijama i kojima je i povjerenik za informiranje i Visoki upravni sud dao za pravo da imaju pravo uvida u mailove koje je guverner Vujčić slao sa svog službenog e-maila u vezi Knightheada i njihovog preuzimanja Agrokora, dakle ti mailovi jasno pokazuju da je guverner Vujčić opetovano komunicirao sa niže rangiranim savjetnicima Knightheada, ne samo da je sa njima komunicirao, nego se sa njima sastajao, a njihova korespondencija vam glasi otprilike ovako, prvo mu se obraća direktorica za investicijsko bankarstvo u jugoistočnoj Europi u JP Morganu koja je jedna od zainteresiranih strana u tom postupku jer su kreditor Agrokora. Dakle, jedna od zainteresiranih strana. I kaže mu, Borise, upravo smo završili sastanak sa Antom. Ante Ramljak. Jako konstruktivan sastanak. Rado bi da si ti nađeš sa Tomom Vagnerom i da uspostavite odnos. Nadamo se da ćemo biti dio kapitalnog rješenja za Agrokor i mislim da bi otvoreni dijalog sa svim stranama bio dobrodošao.

Slijedeće, pita ga niže rangirani konzultant, otprilike, čuj, sutra smo tu u Zagrebu pa rado bi svratili do tebe sutra popodne da nam pregledaš malo ponudu i učiniš ju atraktivnijom. Pozdrav, Adam. To je način na koji se razgovara sa guvernerom HNB-a? Jučer sam postavilo vrlo jasno i direktno pitanje premijeru, da li je znao da se guverner Vujčić nalazi sa jednom zainteresiranom stranom? Nije se nalazio i odbio se naći sa dobavljačima Agrokora kojima je Agrokor bio dužan, odbio se naći sa OPG-ovcima, odbio se naći sa svim drugim zainteresiranim vjerovnicima ali s kim se nalazio? Sa vaučer fondom koji je išao u preuzimanje Agrokora. Da li je time prekoračio svoje ovlasti? Po meni, apsolutno je. Da li je premijer za to znao? Nismo dobili odgovor jer ni na moje pitanje jučer nije odgovorio, niti na pitanje novinara koji ga je to pitao nije odgovorio već se okrenuo i otišao sa intervjua. Zašto? Jer očigledno ima šta skrivat. Jer očigledno bi ga istina inkriminirala a možda si ne može po drugi puta dopustiti da o aferi Borg laže jer je lagao kad je rekao da nije znao ko je pisao zakon što se poslije utvrdilo da je itekako znao i da je dobivao sve informacije o tome ko je pisao lex Agrokor. I da je on bio informiran od Martine Dalić o svemu tome. Al jamo dalje, jučer je umjesto odgovora meni premijer ponudio da podvučemo crtu i pohvalio se uspjesima u spašavanju Agrokora. Pa sam rekla da ajmo zaista podvući crtu i reći gdje je to završilo, gdje je to strateško poduzeće zbog kojeg se poseban zakon radio, završilo. Završio je većinski u vlasništvu dvije ruske banke ali ne zapravo dvije ruske banke nego ruske države koja je vlasnica te dvije banke. Zajedno sa svim pravima koje Agrokor ima, tj. bivši Agrokor uključujući primjerice i koncesije na vodna dobra a da ne govorim o svim drugim stvarima. Kompanije koje su dobro poslovale se rasprodaju, to je ono gdje smo danas, 800 milijuna kn duga mirovinskim fondovima odnosno troška mirovinskim fondovima to je ono gdje možemo podvući crtu. Dug našim dobavljačima koji još uvijek nije plaćen, čak ni granični dug, tu možemo podvuć crtu [[Upadica Radin: Hvala.]] Možemo podvuć crtu na činjenici da je 600 [[Upadica Radin: Hvala.]] milijuna kuna i više isplaćeno savjetnicima, a da je [[Upadica Radin: Hvala gospođo Benčić.]] nekoliko puta manje granični dug dobavljačima koji nije plaćen. Jedinu tu diktaturu moramo poštivati, diktaturu vremena.

Zahvaljujem predsjedavajući. Prošli tjedan Vlada je konačno predstavila dugo očekivani Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., zapravo da kažemo istinu predstavila je samo skicu nacrta. Što uopće znači skica nacrta, zašto nismo dobili cijeli plan na uvid i je li ovo uopće naš nacionalni plan ili je to zapravo Plenkovićev plan? Radi se dakle o velikim bespovratnim sredstvima koje će Hrvatska dobiti povrh sredstava iz redovnog europskog proračuna, plan je težak 49 milijardi kuna, do kraja mjeseca ide u Bruxelles zajedno sa Nacionalnim planom reformi. Za sad znamo da se plan sastoji od šest komponenti, gospodarstvo i zelena tranzicija, na koju se alocira 54% sredstava, javna administracija pravosuđa i državne imovina sa 10% alokacije, obrazovanje, znanost, istraživanja 15%, tržište rada i socijalna zašita 4%, zdravstvo sa 5% i obnova zgrada 12% sredstava. Dakle, znamo koliko će od ukupno 49 milijardi kuna bespovratnih sredstava biti uloženo po komponentama i znamo koje su reformske inicijative povezane s pojedinim pod komponentama. Ono što ne znamo je u koje točno investicije i programe će se uložiti navedeni novac i u kojem iznosu i što je još važnije ne znamo kako će se raspodijeliti taj novac između javnog i privatnog sektora. Pod komponente gospodarstva u koju dolazi 26 milijardi sadrže ključne riječi kao što su energetska tranzicija, prometni sustav, gospodarenje otpadom, vodno gospodarstvo, dakle ponovo sve javni sektor koji je kod nas pod kontrolom politike i u kojem vlada korupcija i klijentelizam koji su na kraju i uzrok siromaštva cijele države. Kao da upadamo u začarani krug, bespovratna sredstva dobit će uglavnom javni sektor ili će ga kontrolirati na način da će dio kolača dobiti onaj privatni sektor koji inače posluje isključivo putem javnih nabava s javnim sektorom. Dakle, što imamo, stavljanje bespovratnih milijardi ponovno pod političku kontrolu i to je navodno recept za uspjeh, a vidimo kako su nas do sada takvi uspjesi doveli. Politička kontrola nas je dovela do dana kad nas kontaktiraju ljudi u panici jer nemaju lijekova. Onkološki bolesnici koje vraćaju kućama s terapija jer lijekova nema.

Dakle, kakav mi to plan otpornosti društva pripremamo otpornost na šta, kad nam se osnovni sustavi državi kao što je zdravstvo, socijala raspadaju? Kakva smo mi to država koja ne može zaštititi svoje najranjivije? Bolesne osobe nemaju lijekove, djeca umiru jer socijalna skrb ne funkcionira. Kako je donošen ovaj Nacionalni plan oporavka otpornosti, zapravo bez ikakve javnosti i sudjelovanja socijalnih partnera donosi se u pet do 12. To zapravo nije nacionalni plan, to je zaista Plenkovićev plan.

Koliko čujem i nema inače nikakvu komunikaciju sa drugim ministarstvima i ministrima. Evidentno je da je Plenkovićev plan jer nadležnost nad planom nemaju niti Ministarstvo gospodarstva, što bi bilo logično, niti Ministarstvo regionalnog razvoja što bi bilo najoperativnije. Dakle, kako ćemo modelom izgradnje pruga, aglomeracija sada postići uspjeh u oporavku i otpornosti kad smo vidjeli na primjeru jednog drugog premijera da nam sva cestogradnja, mostogradnja, komunalna infrastruktura i sl. u 2009.g. nisu nikako mogle pomoći. Plenkovićev plan 2021.pokušava kopirati Sanaderov plan iz izbora 2003., koji je ulagao mahom u velike i javne infrastrukturne projekte koji su ojačali državne firme i javnu nabavu, a pojedine privatne firme koje su se tu afirmirale su netragom nestale i sve izgrađeno nije nikako moglo pomoći i nije nam pomoglo u krize 2009., potonuli smo tada najdublje u Europi, izlazili iz krize pet, šest godina dok su se drugi izvlačili svega dvije godine.

Poštovane kolegice i kolege. Ja bi započeo na način da svima bude jasno o čemu govorim. Milorad nadzire kako Milorad Miloradu dodjeljuje novac.

To je bilo direktno za časopis negdje oko 3 milijuna i 600 tisuća kuna godišnje, mislim da je ta razina i ostala bez obzira na krizu, bez obzira na sve taj novac se i dalje izdvaja, bez obzira na skromnu tiražu, a Srpsko narodno vijeće čiji je to glasnik dobija i puno više novca, a šef Srpskog narodnog vijeća je do nedavno bio Milorad Pupovac sad je njegov pulen Boris Milošević, a Milorad ako se sad ne varam on je predsjednik savjeta Srpskog narodnog vijeća. I onda je svojevremeno Milorad kao član savjeta za nacionalne manjine i kao član odbora, saborskog Odbora za nacionalne manjine u savjetu dodjeljivao sebi novac, dizao ruku za to i onda je kroz odbor kontrolirao kako je sam sebi dodijelio novac i kako ga troši. To ima samo u Hrvatskoj. Ali zašto ja ovo spominjem? Mislim više sam puta ja spominjao Srpsko narodno vijeće i Novosti kao časopis. I svi smo već navikli da tu milijuni kuna idu i onda slušamo kolegicu Šimpragu kako žali što eto srpska nejać po na oslobođenim prostorima eto životinje im tamo ne znam ni ja šetaju po bespućima, pa dajte im malo novaca, pomozite im s tim milijunima kuna, ogradite im tamo da im životinje ne mogu lutati pa neće biti problema. Ali problem je što ja kao zastupnik bez ikakvoga, zle namjere, jednostavno upozorim na jednu činjenicu, a to je da u općini Biskupija prije par dana da su osvanule ploče sa ćiriličnim natpisom što je sukladno zakonu, Ustavnom zakonu o nacionalnim manjinama. To je sukladno zakonu koji može promijeniti, predložiti Milanović, ali ne želi predložiti, a možete ga promijeniti i vi odnosno hrvatsko srpska trgovačka koalicija ga može promijeniti, ali ga nećete mijenjati. Ja bi ga promijenio. I to je sukladno zakonu. I onda netko te ploče išara i onda mene srpske znači te Novosti prozivaju da sam ja zapravo kriv za šaranje tih ploča. Dakle, nakon što sam ja to objavio na Facebook-u odmah je netko na moj mig tamo išao i to šarao. A znate što je najtragičnije ili najsmješnije? Što stanovnici te biskupije kraj Knina, znači između Knina i Šibenika ili Drniša i Knina kako hoćete, nemaju veze s vezom o ćirilici. Oni ne znaju što tamo piše. Njima je kolegice Šimpraga sviđalo se to vama ili ne, njihovo pismo kojim se oni služe je latinica, a onda postavljanjem tih ploča u ovom delikatnom trenutku političkom je samo provokacija i ništa drugo nego provokacija jer ona baba tamo za koju vi žalite da joj je krava pobjegla ne zna jedno slovo ćirilice. Ali je bitno da je Milorad zadovoljan, da ste vi kolegice Šimpraga zadovoljni i nego da su tamo ćirilične ploče bez obzire što babe i dide u biskupiji ćirilicu ne znaju. Oni ne znaju to pismo. I zašto to radite? I naposljetku, svu onu energiju koju ulažete da biste educirali stanovništvo srpsko u tom dijelu Hrvatske ćirilici potrošite malo za reciprocitet odnosno neka Hrvati u Srbiji imaju makar djelić ovih prava koje imaju u Hrvatskoj, a znaju latinicu [[Upadica: Vrijeme, vrijeme.]] jako dobro. Gospodin Domagoj Hajduković iznosit će stajalište Kluba zastupnika SDP-a.

Slobodno stajalište kao što vidim. Izvolite. Naravno, hvala vam lijepo. Kolegice i kolege htio bi ovo iznošenje stajališta iskoristiti da još jedanput upozorim na loše stanje u drvoprerađivačkoj industriji u Hrvatskoj. Nedavno sam se javnosti obratio zajedno sa kolegicom Nikolić upravo o ovome problemu na što je ministrica reagirala jednim političkim pamfletom. Političkim pamfletom koji se prvo bavi mojim znanjem o poljoprivredi, imputira da ne znam o tome ništa. Moji roditelji imaju zemlje i bome znam što znači kopati kukuruz, znam što znači orati, znam što znači kopati i znam što znači imati žuljeve od poljoprivrednih radova. Međutim, ja se neću spuštati na razinu ministrice, ja neću govoriti, a mogao bih govoriti da sam zločest sa ove govornice da ja barem za razliku od nje znam kako motika izgleda. Neću to raditi i neću koristiti vrijeme da se osvrćem na njezine stručne kvalifikacije da bude ministrica. Jedino što ministrica zapravo zna je navoditi statistike, brojeve i pričati bajke jer kolegice i kolege ako niste znali naša poljoprivredna proizvodnja raste, nezadrživo raste, ali pitajte poljoprivrednike žive li oni bolje, prodaju li više, zapošljavaju li? E tad čete čuti neku sasvim drugu priču od one koju priča ministrica poljoprivrede. Ali evo ona voli brojke pa ću se i ja držati brojki. Evo vam recimo jednog grafa koji prikazuje odnos proizvodnje namještaja koji vidite konstantno pada, ovo vam je nova uprava Hrvatskih šuma i izvoza trupaca koji konstantno raste, izvozimo sirovinu, a ne izvozimo finalni proizvod. Evo vam grafa koji pokazuje odnos izvezenih trupaca i finalnog proizvoda, pogledajte kako strelovito pada, baš od nove uprave nećete vjerovati Hrvatskih šuma. Pa ajmo pročitati što struka kaže o tome kad već ja nisam stručan i ne znam ništa o poljoprivredi, pa evo vam citata. Sektor je, misli se na drvoprerađivački u periodu od 2018. do 2020. zahvatio val negativnih trendova prouzročen najviše nepoštivanjem strategije prerade drva te obavezujućeg kriterija ključnog dokumenta tzv. pisma razumijevanja potpisanog između HGK i Hrvatskih šuma iz 2017. godine koji u svojoj formi regulira način i kriterije za pristupanje pri provedbi javnog natječaja za trupce. Dakle, u rekordnim godinama ekonomskog rasta nastupili su jasni negativni trendovi posebice u finalnoj proizvodnji namještaja. Ili recimo drugi članak, citiram: „Politika klijentelizma Hrvatskih šuma u domeni ugovaranja višegodišnjih kvota trupaca koje su podržale sve ključne institucije počevši od resornog ministarstva i HGK dovele su i potaknule u branši niz negativnih trendova u kojoj je najosjetljiviji pad finalne proizvodnje, posebice namještaja, pad od preko 25%, a rast primarne prerade i izvoz sirovine trupaca za 50% u promatranom periodu 2020. u odnosu na 2018.g. kao i u domeni javne nabave tako i u domeni ključnog aspekta suradnje Hrvatskih šuma i ugovorenih kupaca cijena sirovine ne poštuju se smjernice prerade država, stabilnost cijene drvne sirovine, a još više se krši obaveza Hrvatskih šuma da se sirovina mora raspodijeliti gledajući ruralni razvoj i novo ostvarenu vrijednost. Klijentelizam je ljestvicu ranga kupaca, količina ugovorene sirovine u odnosu na broj zaposlenih, doveo do apsurda da je rekorder i prvi na ljestvici tvrtka koja uopće nema proizvodne kapacitete i zaposlene“ Evo ministrice poljoprivrede u čiji resor spada drvoprerađivačka industrija što kaže stručna javnost o ovim bajkama koje vi pričate. Ministrice Vučković, ja nisam glasnogovornik niti jedne tvrtke kako vi to imputirate, ja sam glasnogovornik svih onih malih proizvođača koji još nekim čudom egzistiraju na našem tržištu i koji se boje progovoriti o ovom problemu. Zato što nemaju stranačku iskaznicu i zato što se boje, budući da su Hrvatske šume monopolist, da će biti isključeni iz svih mogućih daljnjih distribucija odnosno ugovora robe po povlaštenoj cijeni. Stoga ministrice, ne lažite i koristit ću kako vi kažete otrcane fraze. Trgnite se, zaštite naše proizvođače, učinite nešto, a ne pričajte bajke, ne lažite i ne obmanjujte jer idite samo u Slavoniju pa ćete moći cijeniti što gubitak 200 radnih mjesta znači za taj i onako devastirani kraj.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Mi Slavonci i Baranjci ponosni smo ljudi, dolazimo iz kraja koji je sve stvorio svojim rukama i koji oduvijek vrijedno radi, hrani i proizvodi. Ne volimo kad se nad nama plače i kad nas se žali. Postoji razlog zašto je Slavonija i Baranja u Osječko-baranjskoj županiji upravo na zadnjim izborima birala HDZ. Zato što mi HDZ-ovi zastupnici iz 4. izborne jedinice iz Osječko-baranjske županije ne dolazimo u Zagreb plakati nego se boriti, ne dolazimo u ovaj Visoki dom po žaljenje i tapšanje po ramenu nego po projekte potrebne za daljnji napredak našeg kraja. Tih je projekata posljednjih godina bilo puno, a u budućnosti će ih biti još i više. Njihova je svrha podići kvalitetu života i olakšati poslovanje u cijelom nizu djelatnosti. Želimo li demografski obnoviti Slavoniju i Baranju, a vjerujem da to svi apsolutno želimo, moramo se boriti za svakog čovjeka i podići životni standard na onu razinu koju naš Istok Hrvatske i zaslužuje. A toga nema bez kapitalnih ulaganja države i toga nema bez ulaganja iz fondova EU i o tome trebaju voditi računa svi akteri politički s našeg kraja. Barem u tome trebamo biti ujedinjeni u podršci velikim projektima koji moderniziraju našu Slavoniju i Baranju i stvaraju pretpostavke za održivi rast i razvoj. Jedan od tih projekata o kojem bi danas govorio je Regionalni distribucijski centar za voće i povrće koji je strateški projekt Osječko-baranjske županije i predstavlja ulaganje veće od 100 milijuna kuna u Eko industrijskoj zoni „Nemetin“ u Osijeku. 10. ožujka ove godine počeli su radovi koji prema ugovorenom trebaju završiti u roku od 18 mjeseci. Projekt financira Osječko-baranjska županija, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Ovom dijelu naše zemlje godinama je nedostajala infrastruktura za smještaj voća i povrća što je predstavljalo uistinu velik problem, posebno ako imamo na umu činjenicu da je velik dio površina pod trajnim nasadima. O projektu se pričalo 20 godina, ali kako je župan Osječko-baranjski Ivan Anušić rekao i najavio, njime se u potpunosti mijenja način funkcioniranja, rad i kvaliteta potpora našim proizvođačima voća i povrća. Ovaj će centar osobito koristiti malim proizvođačima koji su do sada imali problema sa skladištenjem proizvoda, konkurencijom i plasmanom pa svoj proizvod nisu mogli prodati, čak su ga nažalost i uništavali. O koliko impozantnom projektu se radi najbolje govore i njegovi tehnički podaci. Ukupni rashladni kapacitet hladnjače je 2910 tona, raspoređen u 23 rashladne komore i podijeljen na ekološku i konvencionalnu proizvodnju. Ukupni skladišni kapacitet hladnjače s kontroliranom i normalnom atmosferom iznosi 3239 tona voća i povrća, a ukupna površina cijelog objekta je preko 8.000 m2. Ne postojanje infrastrukture ovakvog tipa doprinijelo je mnogim negativnim utjecajima. Ovo je također jedan od posljedica nemogućnosti skladištenja proizvoda zbog čega su proizvođači jednostavno odustajali od svojih aktivnosti. Ubrano voće ima samo 24 sata da dođe u hladnjaču i ovdje se radi o minimumu kojeg moramo zadovoljiti ako želimo da finalni proizvod bude dovoljno kvalitetan. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće omogućit će proizvođačima da budu ravnopravni na tržištu trgovačkih centara preko kojih se trži gotovo 80% voća s ovog područja. Projekt o kojem govorim nije tek jedan običan infrastrukturni projekt već pravi način kako poboljšati kvalitetu života stanovništva Slavonije, Baranje i Srijema ali i šire okolice.

trebalo raspraviti da bi i uloga Komisije za kontrolu postupaka javne nabave mogla biti učinkovitija i bolja, a to traži reformu izbornog zakonodavstva, reformu teritorijalnog ustroja, jačanje ovlasti preventivnih i kontrolnih tijela, pa tako i Komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a pogotovo Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, jačanje pravosuđa, jačanjem neovisnosti čelnih ljudi u tom pravosuđu i zadnje, puna fiskalna transparentnost koja traži i uspostavu javnih registara kojih trenutno u RH nema. Sve to skupa na jednu stranu, tih mojih 1% za koje se g. Bačić boji i zapravo se hvali time da nikad neće doći u priliku da provodi svoje zakone. Pa naravno. Jer kad bit tih mojih 1% imalo priliku obnašati vlast, onda se ne bi dogodilo to da ispred Kluba HDZ-a o izmjenama zakona koji se odnosi na kontrolu postupaka javne nabave govori g. Žarko Tušek, u javnosti poznatiji kao gospodin kojeg opisuju uz onu rečenu „A kaj bi ti štel biti? Tako se vi hrvatskim građanima i biračima obraćate kada govorite o jednom sustavu kontrole utroška javnih sredstava. Kaj bi vi, HDZ-ovci uistinu šteli biti? Uzurpatori ove države dovijeka? Ma ne, nećete. Kad-tad će ovih mojih 1% ili ne znam koji postotak imaju drugi oporbeni zastupnici, među njima brojne političke opcije itekako imaju što kvalitetno doprinijeti u razvoju političkog i gospodarskog sustava Lijepe naše, doći u priliku da vama kažu „Hvala na suradnji i doviđenja.

Ja ću se evo, vratiti na temu javne nabave. Zaključno, sjetit ću se ponovo riječi kolege Borića koji je rekao, sjećamo se vremena kada javne nabave nije ni bilo. Možda bi netko ciničan doista i primijetio da se sa žaljenjem i nostalgijom sjećate tih vremena, ali to bi opet imalo za preduvjet da danas imamo kvalitetan sustav javne nabave koji uspijeva provoditi u praksi ono što bi javna nabava trebala biti. U tom smislu, bez obzira na pozitivne pomake koji su i istaknuti u Izvješću iz 2019. g. odnosno činjenicu da smo označeni zelenim, postoje brojna poboljšanja koja se mogu dogoditi da bi sustav javne nabave zaživio u potpunosti. Naime, sustav javne nabave jedan je možda od najprostituiranijih sustava uopće u Hrvatskoj. Njegova regulacija, pa i hiperregulacija nije dovela do onoga čemu je trebala služiti, a to je da možemo odabrati nepristranog, najboljeg ponuđivača i time u bitnome uštediti državne novce za bilo koji posao koji se obavlja. Često se, štoviše i u strahu od takve regulacije ide prema prozaičnim i banalnim kriterijima, kao što je najjeftinija ponuda, koji pritom ne uvažavaju kompleksnost sustava javne nabave, pa se može dogoditi da ono najjeftinije nije najbolje odnosno da nije nužno i najpovoljnije, jer ono što se uzima, treba se sagledati kao korisno u dužem vremenskom roku u kojem će se koristiti, a ne isključivo kao cjenovni podatak u datome trenutku. Sve to ukazuje koliko je kompleksan sustav javne nabave i koliko je potrebno prethodno istražiti tržište, a i znati što se točno nabavlja i u kojem će se vremenskom razdoblju koristiti da bismo uopće mogli govoriti o kvalitetnom sustavu javne nabave. Što se tiče ovih konkretnih izmjena, naravno sa žaljenjem ću još jednom konstatirati da nismo prethodno raspravili izvješće o kojem ovdje govorim za 2019.g. da bismo uopće mogli imati kvalitetnu raspravu o pojedinačnim izmjenama, u ovom slučaju državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, a i više od toga trebali bismo se vratiti na ono što smo i sami propisali Strategijom za suzbijanje korupcije, a to je uređivanje cjelokupnog zakonodavnog okvira za provođenje postupka javne nabave koji bi omogućio njegovo kvalitetnije provođenje u praksi, a na što se nadovezuje i navedeno izvješće, znači predlagatelj ovdje, koji nas upozorava na to da brojni manji provoditelji postupka javne nabave imaju velike probleme s implementiranjem zakonodavne prakse u stvarnosti. Međutim, još uvijek nismo saznali kada ćemo doista mijenjati Zakon o javnoj nabavi da bismo te probleme spriječili. O tim problemima nismo ni razgovarali jer nismo razgovarali o izvješću, a razgovarat ćemo očito kad ono bude nevezano za ikoji zakon, u tom smislu na neki način i izlišno za raspravu. Što se tiče mogućeg sukoba interesa i ovih predloženih zakonskih izmjena smatram da je u čl. 7.d. st. 2. potrebno dodatno regulirati da se ovaj ugovor koji će se između prava povratka na rad u privatnom sektoru, dakle onog subjekta kod kojeg je ranije radio član državne komisije i državna, i član državne komisije i poslodavca da je to potrebno regulirati na način da se barem doda ta rečenica da se suzbije sukob interesa da bismo imali u vidu koliko je to važno jer je jasno da tu može lako doći do sukoba interesa ukoliko je neko prije radio za privatnika, a kasnije bio možda u mogućnosti da određuje koje će novce gdje usmjeriti u postupku javne nabave. Isto tako više puta spominjan čl. 6. koji se odnosi na čl. 12.a. potrebno je dodatno regulirati tako da se stavi postupak javne nabave odnosno dozvoli ingerencija HS i u slučaju imenovanja ili zamjene člana komisije i u onom kraćem vremenskom razdoblju od 12 mjeseci. Trebamo spriječiti sve moguće malverzacije koje se odnose na postupak javne nabave. Jedna od tih je brojne poteškoće koje uočavaju veliki broj grešaka koje bi se mogle prevenirati upravnim nadzorom i edukacijom s naglaskom na upravni nadzor. Dakle, pred ovim saborom je veliki zadatak ne samo u ovom manjem dijelu reguliranja prava članova državne komisije nego u obuhvaćanju cijelog postupka javne nabave da on jednom doista i bude ono što mu samo ime navodi, a to je javan i transparentan.

Ono što bi htio napomenuti, nisam shvatio sad kolegicu Raspudić, ali pokušat ću reći ono što smo mi htjeli da se tu ovoga uvede u svezi ovog potencijalnog o sukobu interesa, al to ću malo kasnije. Radi se o tome da mi smatramo da su prava članova državne komisije u ovoj vezi zakona dobro definirana, mislim da sve ono što je trebalo biti definirano u vezi njihovih prava iz radnog odnosa je definirano u cijelosti, mislim da tu nema nikakvih primjedaba. Ono što je nama ostalo upitno to su one obveze članova državne komisije, posebice u djelu sukoba interesa. Naime, čuli smo od državne tajnice i u jednoj replici i u direktnom razgovoru da zapravo bi član komisije koji je bio zaposlen kod neke pravne osobe u slučaju da ta pravna osoba postane stranka u postupku pred državnom komisijom za javnu nabavu trebao se zapravo iz tog postupka izuzeti. Sad ja nisam shvatio dal ste vi to rekli da bi to trebalo biti ili ste mislili da treba se negdje drugdje navesti, negdje u zakonu da se to. Naime, naša ideja da ukoliko se tajnica s time slaže, ukoliko smatra da bi to bilo dobro, da kroz amandman s predlagača zapravo se napiše još ta jedna rečenica da ukoliko se pravna osoba koja, kod koje neki član državne komisije je prije toga radio i namjerava se vratiti na to radno mjesto kod te pravne osobe zapravo da se mora izuzeti od postupka javne nabave. Samo to bi bio kao dodatak ako je to što ste htjeli reći i vi. Evo, ispričavam se ako sam vas ponovio, nije bila namjera. Nadalje, govorili smo tu puno i o javnoj nabavi, mislim da smo skrenuli pozornost i gđi. tajnici i svima onima koji su u javnoj nabavi ili blizu javne nabave da se trebaju pokrenuti neki postupci, da trebamo neke stvari promijeniti, da imamo još u tom dijelu dosta posla, ukoliko želimo da se zapravo ta korupcija i eventualne kriminalne radnje smanje odnosno da se na neki način potpuno nestanu iz, iz područja javne nabave. Čuli smo tu puno primjedaba, imali smo puno replika vezano za to, međutim kad govorimo o stvarnoj praksi onda to izgleda malo drugačije. Smatram da uz ovih nekoliko izmjena i dopuna koje su zapravo bile prihvaćene i nakon prvog čitanja i još nekoliko dopuna vjerujem da će sad, danas je već bilo skrenuto par puta i od strane kolegice Benčić i od strane kolegice Selak da se treba napraviti izmjene. Evo sad sam ja to isto skrenuo pozornost, mislim da uz te izmjene možemo svi ovoga zapravo reći da je to zakon za koji možemo glasati i da je zapravo zakon postigao cilj koji je trebao postići, a to je zapravo da se utvrde prava i obveza članova državne komisije, a ostale obveze koje se tiču javne nabave i praćenja javnih nabava to ćemo kroz neke druge zakonske okvire rješavati u nekom budućem periodu. Čl. 238., znam da će ovo biti replika, kad nemam mogućnost za nju, a direktno je kolega Pavić pitao, moram reći da smo mislili na istu stvar samo smo na drugačiji način definirali, a odnosi se upravo na to sprječavanje sukoba interesa kada je u pitanju nekakav privatni subjekt za kojeg je član komisije ranije radio, dakle o nekakvom izuzeću, dakle slažem se s vama. Nemam riječi. Budući da nema riječi neću vam dat ni opomenu jer vi ste svjesno išli na to da je kraj rasprave, pa da onda da, al međutim to nije dio rasprave, niti dio običaja. Mislim ja se susrećem to u svom dugotrajnom ovaj radu, što zna g. Prkačin u ovome saboru, po prvi put da se tako zloupotrebljava svjesno Poslovnik.

Evo pred kraj ove sam rasprave o jednom zakonu koji je vrlo bitan, on je bitan kako za državu tako naravno i za lokalne i područne samouprave jel javna nabava je nešto bez čega ne možemo provesti praktički niti jedan kapitalni projekt koji se treba realizirati na prostoru tih JLS-ova i naravno da ono sve što se naglasilo ovdje u raspravi apsolutno podržavam kada je u pitanju izbor ljudi koji će biti ti koji će bdjeti u biti da javna nabava bude odrađena na način na koji se to od nje i očekuje.

Kolko ja poznajem ove ljude, a udvaram si da ih poznajem dobro jel su to ljudi koji, s kojima sam surađivao i prije i uglavnom dolaze kao načelnici i gradonačelnici JLS-ova i dobro znaju što je to javna nabava, način na koji se javna nabava provodi i na koji način se realiziraju projekti da bi kraj iz kojeg dolaze neovisno dal se radi o Lici, Dalmaciji i Slavoniji, Baranji ili bilo kojem drugom kraju, bio uspješan, ali skroz se koplje baca na ovu stranu jel ovdje su najveći kriminalci hrvatske države. I gledajte sada, dobro, super, svako ima pravo za ovom govornicom izgovoriti ono što misli. I onda se dogodi jedna afera u hrvatskoj državi koja je na svim medijima i danas se govori o njoj. I uhapse oni jednog čovjeka i bude on u tom pritvoru i izađe on iz tog pritvora i ne spomene on tu ni Begonju, ni Šašlina, ni Tomislava Klarića, ni Borića, ali spomene Daliju Orešković. Ali ona je pravednica, a mi smo kriminalci i lopovi. E vidite, to nije dobro. Mi ovdje trebamo donijeti zakon koji će jednako štititi apsolutno sve, a prije svega građane koji su nas poslali u HS. Stoga me žalosti način na koji se nekada ovdje raspravlja, ali Bože dragi, valda neko mora na neki način izbaciti to iz sebe, a prečesto to čini ja bi rekao na pogrešan način. Stoga, evo završno mogu reći da svaka rasprava koja je išla u korist poboljšanju kada je u pitanju javna nabava apsolutno je dobro došla, no nikako ne mogu se pomiriti s tim da svi ovi časni ljudi koji sjede ovdje, a većina njih su kažem i načelnici i gradonačelnici, doživljavaju uvrjede koje su uglavnom neosnovane i plod su evo nekih ili nečijih frustracija. Hvala predsjedavatelju. Povrijeđen je čl. 236., kada kolega kaže da oporbeni zastupnici izražavaju mržnju prema HDZ-u mislim da to predstavlja povredu našeg dostojanstva, čisto vrijeđanje i omalovažavanje građana koji su nas izabrali. Ne mrzimo mi HDZ, mrzimo način na koji je HDZ uništio ovu državu i o tome imamo pravo i dužnost govoriti u HS.

Neću vam dat opomenu jer, a ako vi mislite da ste iznad ovoga Poslovnika varate se, varate se i vi, i vi, i svi oni koji, i svi oni koji zloupotrebljavaju jer znaju da je kraj rasprave.

Povreda Poslovnika, ali djelom, djelom ste se vi osvrnuli na ovo što sam ja htio … [[Upadica se ne razumije.]] samo ću usput reć da je ponovo 238. uvrijedila stranku kada govori način na koji uništila ovu državu, s tim da ću napraviti ispravak svog kolege, ne mrze oni HDZ, oni su u biti ljubomorni i zavisni jer hrvatski narod vjeruje HDZ-u kada je toliko na vlasti. Mislim šta je to, mislim jest da cijeli narod misli da je to cirkus, ali neka zna ko doprinosi tome, neka se zna. Molim? … [[Upadica se ne razumije.]] Gospođa Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica imat će završnu riječ u ime predlagatelja. Cijenjene zastupnice, cijenjeni zastupnici. Evo zahvaljujem na raspravi po pitanju ovih konačnog prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona. Rasprava se kako to obično biva kad govorimo o ovoj temi neminovno proširila i na pitanje javne nabave općenito koja je kao što znamo uređena jednim drugim propisom. Mislim osobno da je u raspravi iznesen jedan broj kvalitetnih prijedloga koje svakako dakle i ministarstvo iz kojeg ja dolazim, a koje je nadležno za politiku javne nabave treba sagledati i analizirati u kontekstu i eventualnih izmjena i dopuna tog zakona. Ali evo moram reći dozvolit ćete mi da je iznesen isto tako jedan broj i paušalnih ocjena koje nisu bile utemeljene na argumentima i na činjenicama na statistici i određen broj prijedloga koje su ustvari već i riješena sadašnjim važećim zakonodavnim rješenjem i evo upravo iz tog razloga sam osjetila potrebu da se i završno u ovom dijelu obratim. Kroz Zakon o javnoj nabavi koji je trenutno važeći, koji je trenutno na snazi dakle od 2017.g. doista smo pokušali ugraditi niz mehanizama koji osiguravaju što veću transparentnost i učinkovitost provedbe ovog postupka i isto tako što manje administrativno opterećenje na sve one sudionike koji u tom postupku sudjeluju. U smislu transparentnosti Hrvatska je spomenute su konzultacije sa potencijalnim ponuditeljima tijekom rasprave. Ono što bih ja ovdje željela reći da je Hrvatska ustvari jedina od zemalja članica EU koja je uvela taj mehanizam obaveznih konzultacija sa potencijalnim ponuditeljima prije nego što se pokrene postupak same javne nabave, a upravo u cilju da se prije dovršetka dokumentacije za nadmetanje čuje glas onih koji su zainteresirani za nuđenje u tom postupku da se isprave eventualne graške u tehničkoj specifikaciji ili eventualno evo reći ću i navođenje možda u određenom smjeru prema određenim ponuditeljima, dakle da tržište ima mogućnost na to reagirati. Statistika i praksa doista pokazuju kao što je bilo izneseno i u samoj raspravi da se to relativno malo koristi, ali ja mislim da tu privatni sektor mora biti taj koji će priliku koja mu je ustvari dana da reagira na dokumentaciju u vrlo ranoj fazi prije nego što je ona objavljena, da tu priliku onda i iskoristi. I ja ću ustvari iskoristiti evo i ovu priliku da na neki način javno pozovem sve one koji u tom postupku žele sudjelovati, da tu mogućnost ustvari iskoriste jer ona je na njihovu dobrobit. Nadalje, cijeli postupak nabave se odvija elektroničkim putem, uključivo i postupak žalbe o kojem je danas ovdje bilo puno riječi. Postupak žalbe nije obavezan kao elektronički postupak, međutim ono što planiramo učiniti u narednom razdoblju je upravo kroz nadogradnju elektroničkog oglasnika javne nabave i kroz izmjene naravno i normativne prirode učiniti žalbeni postupak u potpuno elektroničkim što će ustvari rezultirati prema našim procjenama time da će se za oko sedam dana moći skratiti i sam postupak nabave u administrativnom dijelu zbog povezivanja određenih sustava, elektroničkog prijenosa podataka, a isto tako očekujemo i zbog automatskog odbacivanja žalbi onih žalitelja koji ste vi u raspravi zvali profesionalnim žaliteljima koji ustvari ne uplate naknadu za žalbu i time onda se postupak odugovlači. Dakle, u ovom slučaju bi se ne uplatom automatski ta žalba mogla elektronički i odbaciti i to bi između ostalog doprinijelo i boljoj učinkovitosti odnosno brzi u rješavanju postupka. Po pitanju usavršavanja bio je iznesen i opravdano dakle prijedlog doista postoji potreba za kontinuiranim i stalnim usavršavanjem u segmentu javne nabave, svih dionika, dionika u sustavu, a rekla bih posebice onih koji pripremaju i provode postupke dakle javnih naručitelja. Ono što moram reći je da je sustav usavršavanja u javnoj nabavi u praksi od 2008.g. odnosno u potpunosti je zaživio od 2012.g. MI danas imamo 7.000 certificiranih osoba za provođenje postupaka javne nabave i znate da i sam zakon ne dozvoljava da se bilo koji od postupka provede ukoliko barem jedna od osoba koja je član komisije za ocjenu ponuda nije certificirana kroz ovaj sustav. Dakle, sustav usavršavanja postoji on se koristi, naravno ponovno je na svima onima koji sudjeluju da se u tome kontinuirano i educiraju. I ono što moram reći da je na razini EU često ustvari Hrvatska upravo prepoznata kao zemlja koja je dobro odradila segment profesionalizacije, dakle segment usavršavanja u sustavu javne nabave i isto tako je vrlo napredna u segmentu digitalizacije odnosno elektroničkog podnošenja i ocjene ponude, uključivo i žalbenih postupaka koji sam prethodno govorila. Uprava za nadležnost sustava javne nabave u okviru Ministarstva gospodarstva pruža potporu javnim naručiteljima na način da izdaje mišljenja o kojima je također bilo govora tijekom rasprave, čula se kritika da ta mišljenja nisu obvezujuća. Ona ne mogu biti obvezujuća, dakle zadatak je ministarstva tumačiti zakon, zadatak je ministarstva dati najbolju moguću uputu javnim naručiteljima o tome kako postupiti u određenom postupku. Međutim naručitelj je odgovoran za svoje postupke nabave, on je taj koji može u najboljoj mjeri procijeniti i odlučiti što treba učiniti temeljem i izdanog mišljenja, ali i temeljem poznavanja postupka nabava koje provodi. Tako da uprava ne može umjesto njega odlučiti koji je to primjeren postupak javne nabave koji treba provesti. Nadalje, na raspolaganju su i drugi mehanizmi kroz koje pokušavamo dati potporu sudionicima u ovom postupku. Zaprimamo putem elektroničke pošte upite na koje se odgovara ili isti dan ili najkasnije dan koji slijedi ako je taj upit stigao u kasnim poslijepodnevnim satima. Dakle, ne možemo govoriti o dva tjedna čekanja na odgovor na ovakve upite, to se možda dogodilo, ali se dogodilo sigurno iznimno. Godišnje odgovaramo na otprilike 3.000 upita putem elektroničke pošte. Na raspolaganju su i otvorene telefonske linije koje rade utorkom i četvrtkom, dakle kolege iz našeg ministarstva odgovaraju na telefonske pozive, daju savjete, konkretne informacije o načinu na koji je potrebno provoditi zakon i tu zaprimamo više stotina telefonskih poziva. Po pitanju upravnog nadzora gdje je išla sugestija da se provodi upravni nadzor u postupcima nabave, on postoji, dakle on se provodi. Uprava nadležna za sustav javne nabave je upravo ta u kojoj se provode nadzorni postupci prema prijavama ili prema uvidu u elektronički oglasnik i ukoliko je došlo do kršenja propisa u javnoj nabavi, ministarstvo podnosi optužni prijedlog prema prekršajnom sudu. Dakle, postoje sankcije u zakonu koje podrazumijevaju da će onaj koji je taj zakon prekršio biti prekršajno gonjen i kažnjen, a sa druge strane ukoliko je došlo doista i do značajnije kaznene povrede i za to postoje odgovarajući mehanizmi kroz koje se osobe koje su to počinile mogu i trebaju sankcionirati. Sankcionirati ih ne može ministarstvo dakle postoje tijela kaznene istrage, kaznenog progona koja su za to nadležna i znamo na koji način se onda to dalje rješava. I na kraju nekako bih željela evo zaključiti time odnosno vratiti se možda na ono što sam rekla da je Hrvatska često prepoznata kao dobar primjer u sustavu i profesionalizacije i digitalizacije javne nabave i upravo SCOR Europske komisije po pitanju unutarnjeg tržišta gdje je Hrvatska zadnje dvije godine zelena, dokazuje da smo napravili pomake i da su ti pomaci pozitivni, da oni idu u pozitivnom smjeru. Iz današnje rasprave bi se nekako dalo zaključiti odnosno moglo bi se zapitati pa kako je to nas komisija ocijenila zeleno ako je to doista tako kako smo o tome danas razgovarali. To ne znači da problema nema, problema ima, probleme treba rješavati, ali moje je mišljenje da o njima treba razgovarati konstruktivno i da ih na isti takav način i svi zajednički možemo i riješiti. Hvala predsjedavatelju. Prije svega želim vam se zahvaliti na ovom vašem završnom izlaganju, ovo je bilo jedno od boljih završnih izlaganja koje smo čuli u ovom sazivu HS-a, a to znači da ste pažljivo slušali sve što je bilo rečeno tijekom rasprave, iako puno šire i puno dalje od samih izmjena i dopuna ovog zakona. Ja ću ostati kod svog stava, a to je da smo ovu tematiku trebali riješiti u jednom posebnom zakonu, istoznačno za sve dužnosnike, a u svom ostalom dijelu dakle doista se ne može ono što treba raditi komisija riješiti samo kroz ovaj zakon nego nam je potrebno jačati kompletan sustav, pa se nadam da će u jednom trenu vaše resorno ministarstvo izaći sa jednim sveobuhvatnim i jačim prijedlogom zakona, eto o tematike koju smo raspravljali danas. Evo odgovorili ste gotovo na sva pitanja koja smo postavili, na sve kritike koje smo dali osim na kritiku koju odnosno na prijedlog koji smo dali kolegica Raspudić i ja, pa nadam se da ćete to uvažiti i da ćete to provesti kroz amandmane. A drugo što me razveselilo u vašoj raspravi to što ste rekli da ćete u cijelosti informatizirati sustav javne nabave. Zašto me to veseli? To je bila inicijativa koju smo pokrenuli još 2014.g. međutim nažalost nije bilo prihvaćeno, pa nakon toga je išlo da se barem javna objava provede. Provelo se, evo došli smo do kud smo došli. I sad imamo kada se provede informatizacija ovog dijela javne nabave, imamo mogućnost jednu da pratimo izvršenje javne nabave. Zašto? Imamo s jedne strane informatiziranu kompletnu javnu nabavu, a s druge strane imamo obvezu svih dobavljača koji posluju sa državom i sa javnom upravom da izdaju eRačune i tamo ćemo imati točne podatke o tome što je isporučeno i kako je isporučeno [[Upadica Radin: Hvala.]] pa ćemo vidjeti što je namješteno, a što nije bilo namješteno. Vaše pitanje o sukobu interesa jel, da nisam na to odgovorila, međutim u uvodnom izlaganju sam se osvrnula na to da je to pitanje već riješeno Zakonom o javnoj nabavi gdje se podrazumijeva da osobe koje odlučuju o žalbenim postupcima dolaze iz određene privatne tvrtke koja je podnositelj žalbe se izuzimaju iz tog postupka, to je riješeno i kroz Zakon o upravnom postupku, a i temeljem odredbi ovog zakona o kojem danas razgovaramo će kroz interne akte državne komisije biti provedeno. A eRačun se izdaje za sve postupke javne nabave, dakle svi računi koji proizlaze iz tih postupaka se sada izdaju u elektroničkom obliku, već sada.

Pa ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave donose se kao instrument antikorupcijskog učinka kojim se reguliraju njihova prava i obaveze njihovih članova Komisije i vjerujemo da zbog toga što su oni obaveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa je bilo nužno donesti ovakav zakon u kojem se preciziraju njihova prava i obveze, kao što sam rekao. Da je ovakav zakon primijeniti i na samo Povjerenstvo za sukob interesa, vjerojatno ne bi došlo do ugovora sa JANAF-om i ne bi bilo ovakovih rasprava kao što smo ih čuli danas. Nemam komentara, hvala lijepo. Gđa. Grozdana Perić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državna tajnice. Ma u raspravi je danas bilo spomenuto kako se ne koristi institut ekonomski najpovoljnije ponude. Mislim da se koristi, samo javnost mora znati da taj institut traži dodatne kriterije gdje se može dogoditi da je cijena puno viša od one najniže cijene i onda se dogodi vrlo često da je to zapravo predmet propitivanja, istraživanja, da li je to dobro, nije dobro, da li je dobro procijenjeno i onda je zapravo većina slučajeva se događa da se ide na to da se izabere najniža cijena jer to onda ne izaziva tolike polemike. Hvala vam lijepo na ovom pitanju, doista, to je jedan važan element iz Zakona o javnoj nabavi. Naime, ono što je Hrvatska uvela od 2017. g. je isključivo kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, kao jedini kriterij u postupcima nabave, pri čemu onda postotci mogu ići između 10 i 90% kad gledamo kvalitetu u odnosu na cijenu. Ekonomski najpovoljniju ponudu je naravno, teže definirati od samog matematičkog izračuna i najniže cijene, međutim, ukoliko se to kvalitetno napravi, ona doista donosi to da se dobije bolji omjer cijene i tražene kvalitete, a za to je naravno ponovno potrebno i kontinuirano se usavršavati i educirati, kako to dobro napraviti. Uvažena državna tajnice, iz današnje javne rasprave se moglo zaključiti da je stanje loše, a upravo suprotno, mi koji operativno provodimo javnu nabavu već čitav niz godina na terenu, vidimo koliko se iz, praktički iz mjeseca, mjeseca sve to više usavršava. Ja bih samo jednu sugestiju, ne vezano sad za ove izmjene, ali vezano za eliminaciju onih koji na neki način u prijašnjim nabavama odnosno izvođenju radova nisu zadovoljili kriterije odnosno nisu svoj posao odradili kako treba, još uvijek imaju šansu na novim natječajima se ponovno pojaviti i biti izabrani kao izvođači radova. Mislim da bi tu trebalo razraditi te kriterije jer su na terenu dosta veliki problemi, pojavljuju se uvijek po neki koji sa svim elementima dobiju posao, a u biti nisu zadovoljili na čitavom nizu prethodnih poslova, a prisiljeni smo ih uzeti zbog propisa iz zakona. Vjerojatno mislite na one situacije u kojima se ponuditelj oslanja na reference drugog ponuditelja u smislu dobivanja određenog posla. To je moguće po zakonu, to proizlazi iz direktive, dakle mi to ne smijemo zabraniti, međutim, ono što javni naručitelj može napraviti je u tehničkim zahtjevima za dostavu ponude, precizno i detaljno propisati i reference i iskustvo ponuditelja na način da oni koji ne posjeduje takvo iskustvo onda bude isključen iz postupka nabave. Dakle samo to naravno znači da je potrebno uložiti ponešto više truda u pripremu same dokumentacije, ali rekla bih da je dokumentacija i priprema iste u postupcima nabave doista ključna. To je onaj prvi ključni element. Sustav javnih nabava u RH je vidljiv kroz tome da smo, kroz to da smo prvi po, na vrhu po korupciji i naravno, kad se pozivamo na direktive EU, uredbe, sve što prepisivamo ovdje često jer kozmetički određene izmjene, nam je uvijek padne na pamet teleoperateri, tj. kako je se u Hrvatskoj oprostilo stotine milijuna kuna za frekvenciju korona krize, a jeftiniji mobiteli, tj. usluge su, nisu jeftinije našim građanima, što se ne radi u EU, naravno, također, i kod 5G mreže je u Njemačkoj, naplaćeni su 20 milijardi eura od teleoperatera, dok u Hrvatskoj postavljaju svoju infrastrukturu, bazne stanice gdje god žele.

Pa nije moguće da je jedno u Hrvatskoj, a drugo u Njemačkoj s obzirom da smo svi u istom pravnom sustavu i Hrvatska se svojim određenjem, odnosno ulaskom u EU odredila da će prihvatiti dakle, pravila koja tamo vrijede, odnosno propise koji su na snazi i vrijede za cijelu republiku, za cijelu EU. Ono što ste se osvrnuli u dijelu teleoperatera je vjerojatno umanjivanje naknade za određenih neporeznih davanja, međutim, vrlo često se ustvari u okviru saborske govornice moglo čuti da je potrebno, naravno, umanjiti troškove poslovanja za privatni sektor, pa je ovo jedna od naknada koja je umanjena, dakle nije jedina i svakako ima puno drugih, sigurna sam da će se o tome još dosta i razgovarati, a evo, meni se osobno čini da slati poruku dakle iz Sabora da je Hrvatska korumpirana, možda

Najskuplje usluge teleoperatera su u RH, a najveća dobit je teleoperatera u Hrvatskoj, znači najveća dobit 33% u ostalim državama je negdje ispod 20% u cijeloj EU, a jedino za postavljanje baznih stanica je u Hrvatskoj nije potrebna građevinska dozvola, što znači da teleoperateri imaju ogromnu dobiti, a u biti dinastija [[Upadica: Hvala lijepa.]] Mišetić to kontrolira.